Pošto Balša nije momentalno tu, ja ću mu dati reč kada dođe.

Poštovani predsedavajući, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ispred grupe poslanika SPS uzeću učešće u ovoj raspravi nakon nastupa i priče koju je iznela naša šefica poslaničke grupe Dijana Vukomanović i ostali poslanici, gospodin Jovanović i Petronijević. Želim da podržim ove zakone koji su danas na dnevnom redu u Narodnoj skupštini. Deo smo koalicije koja vuče napred na svim poljima, pokušava svim silama da pomeri točak privrednog razvoja i napretka Srbije. Svakako smo ponosni na tu činjenicu da smo deo te koalicije i samim tim smo i preuzeli i deo odgovornosti ovog veoma teškog posla kojim se bavimo od 2012. godine jer su stvari, čini se, iako je teško danas u Srbiji, krenule putem napretka. Ja ću podsetiti i na neke političke stavove koji su se desili 2000. godine posle 5. oktobra kada se svaka saradnja sa istokom, sa Kinom, sa Moskvom, sa Rusijom izvrgavala ruglu i promovisala se samo saradnja sa zapadnim zemljama.

Ne postoje oni dobri i oni loši partneri sa kojima hoćemo i nećemo da radimo. Danas mi u jednakoj meri sarađujemo i sa Kinom i sa Rusijom i sa Arapima i sa zapadnoevropskim zemljama i sa Amerikom. Svuda gde može da se doprinese boljitku u Srbiji, privrednom razvoju, takvi partneri su svakako dobrodošli. Pre svega reći ću nekoliko reči o onome što je sporazum koji omogućava angažovanje sredstava za realizaciju druge faze paket projekta Kostolac B, iz proste činjenice što i dolazim iz tog kraja, iz Braničevskog okruga i što je takav jedan projekat veoma značajan za Braničevski okrug, ali naravno, ne samo za Braničevski okrug, već i za čitavu Srbiju. Cela stvar je započeta 20. avgusta 2000. godine i od tada počinje uspešno da se realizuje nekoliko značajnih projekata koji se finansiraju kroz povoljne kredite „Eksport-import“ banke kao ovlašćene institucije Narodne Republike Kine. Članom 11. tog sporazuma predviđeno je da kroz isporuku radova, materijala i usluga može da se ostvare određeni poslovi i tako se utvrdilo da može da se sve to upotrebi u oblasti energetike za izgradnju elektroenergetskih postrojenja. To je dovelo 22. jula 2000. godine do zaključenja opšteg ugovora, odnosno Sporazuma o realizaciji paket projekta Kostolac 2. Mi smo ovde pomenuli i više puta je više govornika pričalo tu priču i ponovilo možda ono što ću ja da kažem i ponoviću, ali nije greška da se više puta napomene, jer imamo ovde jedan dobar posao u koji je Srbija ušla i to ide zapravo jednom uzlaznom linijom. Prva faza je bilo izvođenje radova na revitalizaciji postrojenja B1 i B2 bloka, a druga faza koja ide u narednom periodu i koja će angažovati 715 miliona dolara i nešto više. To je veoma značajno za Republiku Srbiju. Dakle, zaključen je ugovorni sporazum krajem 2014. godine i nastavlja se jedna takva saradnja.

Velika je stvar da smo kroz ovaj posao, kada je reč o nastavku investicija u Kostolcu, kroz revitalizaciju ovih postrojenja i kroz proširenje kapaciteta eksploatacije površinskog kopa Drmno gde smo imali devet miliona proizvodnje uglja godišnje, a nakon ovih investicija imaćemo 12 miliona tona u narednih 30 i više godina, zapravo vek eksploatacije se predviđa do 2052. godine. Kroz izgradnju bloka B3 gde ćemo omogućiti proizvodnju novih 350 megavata električne struje, dolazimo u jednu povoljnu situaciju kroz jedan privredni rast Republike Srbije i ovog kraja. Dakle, mi ćemo imati značajne efekte iz jedne ovakve investicije. Samo da vas podsetim, dok ste odjavljivali prvi deo zasedanja vama je otprilike jedan minut teklo vreme, niste isključili vreme, ali dobro.

Glasaćemo za ove zakone i nastavićemo putem podrške ovakvog jednog kursa reformske Vlade Republike Srbije. Reč ima narodni poslanik Balša Božović. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, uvaženi ministri i dragi gosti, kada je u pitanju izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima, moramo naglasiti pre svega da to nije evropski zakon.

Znam da nismo članica EU, ali u jeku usklađivanja propisa i pokušaja otvaranja pregovora o pridruživanju krećemo sa očigledno potpuno suprotnog smera i mislim da Vlada Srbije u skladu sa poslednjim dešavanjima koja su obuhvatila naš politički život u Srbiji očigledno menja spoljno političke prioritete i kada je u pitanju izmena i dopuna ovog Predloga zakona. Ono što je takođe druga stvar koja nas buni je da ova izmena i dopuna, odnosno ovaj predlog nije po Ustavu RS, a obrazložiću i zbog čega. Generalno je problematično sa aspekta pravne teorije i poštovanja osnovnih principa kako Ustava tako i zakonodavstva donositi zakone kao opšte akte koji se odnose na pojedinačne slučajeve makar u ovom konkretnom primeru to bio i sam „Telekom“

Slična situacija je i sa odredbama da izmene zakona stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja. Potreban je javni interes za tako nešto, a i sa odredbom da zakon važi retroaktivno. Danas ste pominjali određene datume koji predstavljaju neki krajnji rok. Međutim, toga nema u obrazloženju izmena i dopuna ovog zakona i smatram da je potpuno sa stanovišta pravne sigurnosti ovaj predlog neprihvatljiv i da ne sme na ovaj način dolaziti pred poslanike Narodne skupštine. Ne mogu lično, iako sam se trudio, da procenim kolike će posledice ovakve izmene i dopune Zakona imati na ostala akcionarska društva, koja naravno nisu „Telekom“ i mislim i ne verujem da je bilo ko, s obzirom da je ovakav predlog došao pred poslanike, pravio detaljnu analizu ili ozbiljnu analizu kako će se to odraziti, kao što su pojedine kolege narodni poslanici govorili, na ostatak privrede. Konkretno, u članu 287. menja se član koji reguliše obavezu prodaje sopstvenih akcija tako što povećava maksimalni procenat koji akcionarsko društvo može zadržati kao sopstvene akcije nakon određenog perioda, a da se pritom ne menja ni odredba člana 282. stav 2. tačka 4. koji reguliše pitanje zakonitog sticanja maksimalnog procenta sopstvenih akcija. Dakle, u članu 287. Predloga izmena i dopuna imamo pravnu nelogičnost u samom zakonu koja može dovesti pre svega do konfuzije prilikom tumačenja u konkretnom slučaju. U članu 288, drugi primer, ukida se pravo preče kupovine akcionara prilikom otuđenja sopstvenih akcija društva i to kod svih akcionarskih društava koja nisu javna tj. kojima se ne trguje na berzi. Umanjivati prava postojećih akcionara u svim akcionarskim društvima u Srbiji i to retroaktivno samo da bi izbegli tzv. komplikaciju prilikom prodaje sopstvenih akcija, država mora da da izjavu da se neće koristiti pravom preče kupovine. Dakle, uradili smo jednu vratolomiju isključivo zbog prodaje „Telekoma“ U obrazloženju predloga izmena i dopuna Zakona se kaže da se ovaj problem može prevazići izmenama statuta u drugim akcionarskim društvima. Opet, gospodine ministre Sertiću, pitam vas – da li to menja činjenicu da se time otvaraju i druga pitanja kao što su stvaranje novih troškova za druga akcionarska društva prilikom menjanja, odnosno izmene statuta. Mislimo da se na ovaj način vrši diskriminacija prema ostalim privrednim društvima, odnosno akcionarskim društvima. Neozbiljno je da poslanici uopšte glasaju o ovome. Neozbiljno je da se pred poslanike uopšte dostavlja ovakav predlog izmena i dopuna, predlog koji, ponoviću, nije u skladu sa evropskom direktivom. Ovaj zakon nije evropski. Ovaj predlog nije evropski. On sa druge strane nije po Ustavu Republike Srbije. Sa stanovišta pravne teorije veoma je problematičan i to će vam reći svako ko iole poznaje ovu materiju. Ono što je takođe veoma važno jeste da se ukida pravo preče kupovine sopstvenih akcija. Kažete da razmišljate i to ste u nekoliko trenutaka danas ponovili o budućnosti kompanije „Telekom“ i sa ti mogu možda da se složim, ali sa druge strane, ne mislite o svim ostalim akcionarskim društvima. Konfuzija koja je napravljena ovim izmenama i dopunama može dodatno zakomplikovati već komplikovanu situaciju. Smatram da u skladu sa spoljno-političkim momentima koje Vlada RS u poslednje vreme i te kako potencira ne smemo glasati za ovakav jedan zakon iz prostog razloga, odnosno izmene i dopune zakona, što je u suprotnosti sa Ustavom RS, zakonodavnim sistemom RS i sa druge strane je suprotan direktivi EU od 25.10.2012. godine i što smatram da u trenutku kada se Srbija bori za otvaranje pregovora i kada je u pitanju usklađivanje pravne regulative sa regulativom EU Srbija ne sme glasati za ovakve izmene i dopune Zakona. Zahvaljujem. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, na samom početku, ministre Sertiću, veoma mi je drago što se usvaja Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o Fondu za razvoj i ostali zakoni. Prethodni govornik kao stručan čovek u oblasti prava je rekao da ovo nije evropski zakon. Smatram da je on u pravu zato što evropski zakon usvaja Evropski parlament. Srpske zakone koji su u skladu sa evropskim zakonima usvaja naš parlament, tako da je nemoguće ovde usvojiti evropski zakon po difoltu. Gospodine Božoviću, mislim da je to mala greška vas kao pravnika, ali da se ispraviti. Bazirao bih se pre svega na Zakon o izmeni Zakona o Fondu za razvoj. Te izmene svakako donose boljitak jer ćemo konačno početi da kontrolišemo Fond za razvoj, kako se troše sredstva između ostalog, a sve procedure će biti potpuno transparentne. Država više neće biti u situaciji, kao što je to bilo prethodnih godina, da daje garancije za nečije ponašanje koji je u Fond za razvoj u prethodnih deset godina davao kredite bez ikakvih osnova onima koji su uništavali srpsku privredu, onima koji nisu ništa dobro doneli građanima RS, a danas je sve to spalo na nas da mi vraćamo te dugove i da plaćamo iz sopstvenih sredstava, svi građani RS za promašene investicije koje nisu donele ništa dobro građanima Srbije osim pojedincima koji su možda bili bliski jednoj partiji iz koje dolazi i prethodni govornik. Ako sagledamo sve činjenice, Zakon o izmeni Zakona o Fondu za razvoj, mislim da smo čuli ovde i od poslanika opozicije da su oni spremni u nekoj formi da ga podrže, gospodine predsedavajući. Jedini je problem da li će se saglasnost da se taj zakon podrži dobiti od predsednika Vlade u senci. Zato što, ako smo u prošlosti videli kako se ponašalo sa Fondom za razvoj u Vojvodini, kako se taj fond pljačkao, praznio, a da pri tome nije doneo ništa dobro za mladog čoveka u Vojvodini, za penzionera u Vojvodini, za radno sposobnog čoveka u AP Vojvodini, mislim da predsednik Vlade u senci i njegov kabinet koji je takođe u senci neće dati saglasnost da njihovi poslanici, koji su u većini slučajeva takođe ovde u senci, podrže ovakav zakon o izmeni zakona. Smatram da je ovo još jedan način da pokažemo da put reformi koji sprovodi Aleksandar Vučić nije samo na papiru, da ono što radi Aleksandar Vučić svakako jeste nešto što je transparentno, javno i dostupno svim građanima Srbije. To nije bila praksa od 2000. pa do 2013. godine, ali okolnosti su se promenile. Smatram da u skladu sa Zakonom o budžetu za 2015. godinu, koji planira uštede, smanjivanje deficita, koji planira zaustavljanje rasta javnog duga, mi moramo usvojiti jedan zakon koji će biti kompatibilan tom zakonu kada govorimo o budžetu za 2015. godinu i da se ponašamo racionalno, domaćinski, da sve bude otvoreno i da javnost može da vidi kako se troše sredstva. Takođe, žao mi je što predsednik gradskog odbora jedne stranke koji je imao čast malopre da obrazloži sve kritike koje nisu zasnovane na argumentima, Gradskog odbora Beograda, nije dao predlog kako iz Fonda za razvoj, koji će biti pošten, čestit, raspoređen na način koji u skladu sa zakonom, a ne u skladu sa onim što želi predsednik Vlade u senci i njegov kabinet koji je takođe u senci, nije dao nijedan predlog kako da se novac slije u lokalne samouprave koje su odavno zaboravljene, ako govorimo o ponašanju stranke predsednika gradskog odbora koji je malopre govorio. Lokalne samouprave, setite se u kakvoj situaciji je bila opština Voždovac. Evo, i danas imamo situaciju, na primer, u opštini Palilula, gde kada govorimo o razvoju nismo čuli nijedan predlog kako da u 21. veku stanovnici Krnjače dobiju vodovod i kanalizaciju, što zaslužuju u 21. veku gde je tehnologija toliko napredovala. Nije bilo smisla, nije bilo sluha, jer su imali neka druga posla, davala su se sredstva određenim fantomskim firmama na račun svih građana. Pa, šta vas briga da li neko ima kanalizaciju i vodovod ili još uvek koristi septičku jamu šest kilometara od centra Beograda, od Trga Republike. E, to je problem, što vi kritikujete samo po difoltu, a ne dajete ništa konstruktivno da biste ubedili možda nekoga da vam da poverenje na nekim sledećim izborima, bez obzira da li su lokalni, gradski ili republički. Srpska napredna stranka će sprovoditi jednu odgovornu politiku. Smatram da će taj fond za razvoj, koji će sada biti transparentan, u mnogome pomoći lokalnim samoupravama koje moraju dati inicijativu kako da dobiju sredstva, ne samo u lokalnim samoupravama u smislu državne uprave, nego i malih i srednjih preduzeća, da se bavimo realnom ekonomijom u 2015. godini, da otvaramo mala i srednja preduzeća koja zapošljavaju pet, 10 ili 15 radnika. Država je već omogućila u prethodnih sedam meseci i određene olakšice koje veoma često zaboravljate kada govorimo o privrednicima, kao što je povraćaj poreza na svakog novog zaposlenog. To je ono što je potrebno kao impuls da Srbija konačno krene napred, da Srbija konačno izađe iz teške situacije gde smo dovedeni zahvaljujući onima koji su velike svetske krize najavljivali kao veliku šansu za Srbiju, a to je zapravo bila samo šansa za njih, gospodine predsedavajući. Vidim da me gledate, možda ćete da me opomenete, ali ništa loše nisam rekao. Što se tiče ovog zakona, pre svega mislim da će imati efekat na mala i srednja preduzeća, zanatske komore, da se vratimo u bit problema i suštinu problema, a problem potiče od lokalne zajednice, od mesne zajednice, od opština kojima treba dati taj impuls razvoja. Ubeđen sam i sarađivajući sa ministrom privrede osetio sam da ima želju, ima volju da pomogne da konačno krenemo da se razvijamo od najniže instance vlasti, a to su lokalne zajednice, odnosno opštine. Mislimo da je to ključ u budućnosti uspostavljanja jednog sistema koji će rešiti naš problem. Kada govorimo o „Telekomu“, ovde smo čuli da jedna stranka, stranka koja je sprovela hiljade i hiljade privatizacija od malih, srednjih i velikih javnih preduzeća potpuno neuspešno, da ne upotrebim neki termin koji će možda da para uši nekim ljudima, a to je potpuno kriminalno, danas jedino ono što je ostalo a da niste stigli da prodate jer vas je bilo sramota da nešto date u bescenje, danas optužuje da će se to prodati na ovaj ili onaj način kada je realna cena tog javnog preduzeća dosta veća. Ako me lično pitate, ne bih ni ja voleo da se prodaje. Ali, šta je problem? Da li možemo da pratimo konkurentnost i trku na velikom tržištu ili ćemo doći u situaciju da kroz dve-tri godine doživimo sudbinu kao što je to bilo u „Železari“, sa jednom odgovornom politikom kakvu ste vi vodili? Pa će neko sutra reći – mi moramo da otpustimo toliko i toliko ljudi, ili će možda firma da bankrotira, da ode u stečaj i sve ono što smo već videli unazad deset godina u našoj zemlji. Ovo je odgovorna politika, da nešto ne dajemo u bescenje, da nešto dajemo po realnoj ceni. Jedino što nam je ostalo, jer to niste imali vremena, izbori su sprečili da i to date na doboš po potpuno nepovoljnim uslovima, je da pokušamo da prodamo za najvišu moguću cenu, ukoliko je ne ostvarimo to nećemo ni raditi, i da budemo konkurentni, da imamo profesionalni menadžment koji će doneti profit, koji će doneti porez za državu, koji će sačuvati radnike i ono što je važno, to jeste odgovorna politika koju će sprovoditi Vlada Aleksandra Vučića. Vi taj jezik očigledno i ne prepoznajete. Naša ideja je da kroz ove zakone, kroz ove izmene nastavimo putem reformi. Smatram da je takva politika naišla na razumevanje građana Republike Srbije. Ponosan sam što kada govorimo o Fondu za razvoj, kada govorimo o Kancelariji za Kosovo i Metohiju, kada govorimo o svim ministarstvima, juče sam bio na Kosovu i Metohiji gde smo čuli odlučnost, samouverenost da će Vlada Republike Srbije pomoći našim ljudima koji žive u AP Kosovo To je impuls jedne odgovorne politike, premijera koji ima hrabrosti da ode tamo gde je najteže, da izgovori reči koje su pomirljive, ali sa ponosom čuvamo naše dostojanstvo na Kosovu i Metohiji i želimo da se borimo ekonomski, želimo da se borimo po znanju, po priraštaju i onim što će nam doneti možda za deset ili 15 godina neku bolju situaciju za naše građane i za našu zemlju. Mi ćemo to podržati. Ovim želim da završim, da će Srpska napredna stranka podržati set ovih zakona koji će nam svakako pomoći da nastavimo onim putem, putem razvoja koji je započeo Aleksandar Vučić. Hvala. Dame i gospodo narodni poslanici, danas na dnevnom redu između Zakona o privrednim društvima imamo i Predlog zakona vezan za potvrđivanje Ugovora o zajmu za kredit povlašćenog kupca za drugu fazu paket projekta „Kostolac“ između Vlade Republike Srbije i banke. Prvo, ovo je drugi projekat, a hteo bih nešto da kažem i o prvom projektu koji je ovde obuhvaćen. On je u vrednosti od 293 miliona dolara i odnosi se na revitalizaciju sistema „Kostolac B1 i B2“ Projektovana snaga prilikom izgradnje te termoelektrane bila je 350 megavata. Međutim, zbog raznih tehničkih problema koje su imali, prosečna proizvodnja u „Kostolcu B1 i B2“ bila je na nivou oko 245 megavata, što znači da od one projektovane snage kakva je bila ona prava je bila manja za oko otprilike sto megavat sati, odnosno za jednu trećinu od onog projektovanog kapaciteta. Projekat revitalizacije „Kostolca B1 i B2“ je sada u završnoj fazi. Jedan blok u „Kostolcu“ već radi.

Dana 29. decembra 2014. godine počela su ispitivanja i usaglašavanje oko Drugog bloka termoelektranama i kopovima „Kostolac“ Očekuje se da ovih dana, do kraja ove nedelje, i taj blok počne da isporučuje elektroprivredi Srbije 350 megavata, one predviđene, instalisane snage, i to po prvi put od kad je ta termoelektrana napravljena. Međutim, pošto postoji očigledna potreba Republike Srbije za energetskom stabilnošću i smanjenje, u zavisnosti od uvoza, ušlo se u projekat druge faze. Druga faza podrazumeva izgradnju jedne potpuno nove termoelektrane, takođe instalisane snage 350 megavata. Pošto se ispitivanjima došlo do toga da na površinskom kopu Drvno, koji radi u Kostolcu, postoje dovoljne rezerve uglja za izgradnju jednog takvog energetskog postrojenja,započelo se i sa njegovom realizacijom. Ukupna vrednost investicije je 715 miliona dolara, od toga kredit koji uzimamo od Kineza jeste 608 miliona dolara. Rok otplate je 20 godina, sedam godina je grejs period na otplatu glavnice. Šta može da se kaže oko same nove te termoelektrane? Mogu da kažem da svi oni sporazumi i dogovori koji su postignuti sa kineskim partnerom podrazumevaju da ćemo dobiti jedan energetski sistem koji u ovom trenutku, kada je u pitanju zaštita životne sredine i zaštita zdravlja građana koji tamo žive, sve direktive EU su ispoštovane, i ne samo ove koje su sada na snazi, nego sve, i one buduće koje će biti na snazi, radi usaglašavanja sa drugim energetskim postrojenjima kada ta termoelektrana bude otpočela sa radom. Mogu da kažem da je to za sada jedini energetski objekat takvog kapaciteta i takve vrste dobijanja električne energije u Evropi, koji ispunjava sve predviđene uslove kada je u pitanju zaštita životne sredine. Takođe, može da se kaže da je projektovan rad na godišnjem nivou tog energetskog bloka osam hiljada sati godišnje, da su zbog toga i standarda koje su postavili naši predstavnici i ministarstva i elektroprivrede, kriterijumi za izgradnju ove termoelektrane jako visoki, i to kada su u pitanju i rokovi i kvalitet. Sa izvođačem radova su zbog toga predviđeni penali ukoliko se zakasni sa izgradnjom objekta, a ukoliko dođe i do odstupanja od zadatih parametara, takođe moraju da se plate penali, s tim da ako se odstupi od projektovane snage za sedam megavata, takav objekat tehnički neće biti primljen i naše obaveze prema inokreditoru više ne postoje. Neto dobit koju će elektroprivreda da ima eksploatacijom ove termoelektrane kreće se od 12 miliona i 400 hiljada dolara do 47 miliona dolara u toku jedne godine. Rok vraćanja investicije, odnosno isplativost investicije je na nivou od 17 godina. Takođe, mogu da kažem da i pored visokih standarda koji su postavljeni pred projektanta i izvođača radova, ta termoelektrana će koštati po jednom megavatu milion i 300 hiljada dolara, a trenutna cena na teritoriji EU kreće se oko dva miliona dolara. Kada se uzme koji značaj ima jedna ovakva termoelektrana, naravno da će od toga imati koristi i lokalna samouprava, a pre svega grad Požarevac i gradska opština Kostolac. Početkom eksploatacije ovog bloka njihovi prihodi uvećaće se za oko 200 miliona dinara na godišnjem nivou. Takođe, uticaće i na stopu nezaposlenosti, odnosno, ona će da se smanji početkom rada te termoelektrane. Otprilike, predviđeno je nekih 260 novih radnih mesta za samu termoelektranu, ali pošto proizvodnja uglja mora da se podignesa devet miliona tona na 12, otprilike isto toliko i u onom rudarskom delu, znači, na površinskim kopovima, tako da će broj novih radnih mesta puštanjem ovog energetskog bloka u pogonda se poveća za otprilike oko 500, što je svakako značajno za sam razvoj Braničevskog okruga. Ono što treba da se istakne, a to je da termoelektrana treba da počne sa radom 2019. godine, a 2020. godine da uđe u potpuni, projektovani kapacitet. Do tog perioda, Republika Srbija za ovaj kredit koji podiže ima obavezu plaćanja samo kamate. Početkom eksploatacije termoelektrane, ona počinje da stvara novu vrednost, novu dobit, a samim tim na određeni način sama sebe počinje da otplaćuje. Ono što takođe treba da se istakne jeste da ona završava sa radom 2052. godine, koliko je projektovan životni vek jedne takve termoelektrane, s tim da i svi energetski blokovi u termoelektranama Kostolac,otprilike tada prestaju njihovi resursi, tako da ćemo u isto vreme imati situaciju da i površinski kopovi i termoelektrane u jednoj godini, da tako kažem, završe svoj životni vek. Svakako, ako se pogledaju uslovi pod kojima se Republika Srbija zadužuje, ne verujem da neko danas pod bilo kojim drugim okolnostima može da podigne jedan ovako povoljan kredit, on je na nivou od 2,5% kamate na godišnjem nivou, a poznato je da smo se zaduživali čak i kada su projektni zajmovi, kao što je ovaj, na nivou pet, sedam, devet, pa čak i 12%, pogotovo u vreme onih iz bivšeg režima, koji se sada brinu šta je to sa našim javnim dugom. Kao što vidite, Vlada Republike Srbije, na čelu sa njenim premijerom, ne želi više da poslovne poteze koji su bili usmereni na kupovinu glasova, koji su bili usmereni na to da se amortizuju rezultati jedne loše vlasti, prevaljuje na građane. Od sada će Republika Srbija od 2015. godine, osim što ide u stabilizaciju i održivost njenog javnog duga, isključivo da se zadužuje radi projektnih zajmova ili otplata kredita za koje ova Vlada nije predlagala, nije zaduživala državu i na taj način dajemo jednu stabilnost i održivost našem finansijskom javnom dugu. U svakom slučaju, Republika Srbija treba da ima svoj ekonomski razvoj. Jednim ovakvim potezom Vlada Republike Srbije daje podstrek ekonomskom razvoju same naše industrije, a to iz najvećeg razloga jer, koga kod da želite investitora da dovedete, on očekuje da ima stabilno snabdevanje energijom, da bi mogao da ostvari svoje procese proizvodnje na onom nivou kako je on to planirao i kako on to očekuje od jedne države. Naravno, takođe je važno, ne verujem da ćemo sa jednim ovakvim blokom da postignemo da budemo veliki izvoznici struje, pogotovo u zimskom periodu, ali svakako smanjuje zavisnost naše elektroprivrede od uvoza električne energije iz inostranstva. Samim tim utičemo i na našu spoljno-trgovinsku razmenu, što svakako daje u prilog da jedan ovakav Predlog zakona Narodna skupština treba da usvoji. Za ovaj zakon glasaćemo, samo želim da se zahvalim svima koji su učestvovali, bez obzira iz koje su političke stranke, u donošenju ovog zakona, otvaranju jedne nove termoelektrane kapaciteta koji nije u Srbiji otvoren u zadnjih 25 možda i više godina i svako od njih ko god da je učestvovao u svemu tome, ima pravo da bude zadovoljan zato što je nešto uradio dobro za svoju zemlju. Malo im na tome i zavidim, ali naše je pravo poslanika da uradimo nešto za svoju zemlju i glasamo u danu za glasanje za jedan ovakav zakon. Reč ima narodni poslanik Boban Birmančević. Poštovani predsedavajući, poštovani ministri, poštovane kolege, današnja rasprava o jednom značajnom setu zakona, tri predloga zakona koja na prvi pogled nisu velika, ali su od izuzetnog značaja u ovom trenutku kako za energetski sistem Srbije, tako i za pre svega privredu, imajući u vidu da Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima i Predlog zakona o izmenama Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije, svakako utiču na poslovanje, pre svega malih i srednjih preduzeća jedan zakon, odnosno predlog, a drugi svakako na poslovanje Telekoma Srbije, to je društvo koje u ovom trenutku svakako ima jako veliki uticaj na privredu i ne samo na privredu i na poslovanje kako privrede, tako i uspešnost građana koji su u suštini i najveći akcionari i vlasnici samog Telekoma Srbija. Podsetiću da je vlasništvo Telekom Srbije, još jednom za one koji nisu razumeli, 58% je vlasnik država, 7% su zaposleni i bivši zaposleni, 15% je vlasništvo građana Srbije i 20% je vlasnik Telekom Srbija A.D. U suštini, za one koji to ne znaju, 2012. godine potpisan je ugovor o kupoprodaji gde je Telekom Srbija otkupio 20% vlasništva Telekoma od grčke kompanije OTE i zaista iznos vrlo respektabilan 380 miliona evra, koji je otplaćivan 2013. i 2014. godine i kao neko ko već 24 godine radi u Telekomu Srbija, mogu da kažem da osim ovog zaista značajnog uspeha otkupiti u ovakvim poslovnim godinama 20% akcija, odvojiti 380 miliona evra, i to samo od strane Telekoma Srbija, ponavljam, Telekom Srbija je otkupio 20% akcija. Zaista je veliki uspeh menadžmenta i tvrdnje koje pojedini opozicioni poslanici iznose da menadžment nije kvalitetan, ne stoje, naprotiv u uslovima jake konkurencije, konkurencije gde imamo jedan Telenor, sa jedne strane i VIP, sa druge takođe jaki evropski, odnosno svetski operateri telekomunikacionih sistema, i pored toga Telekom Srbija zahvaljujući pre svega kvalitetnim ljudima koji rade, odnosno ljudskim resursima, kvalitetnom menadžmentu, uspeva da u jednoj jakoj, zaista jakoj tržišnoj utakmici posluje pozitivno, uspeva da osim pozitivnih trendova u poslovanju da otkupi deo akcija, da u prethodnom periodu podsetim da smo uspeli da kupimo Telekom Republike Srpske, da smo zaista imali jake i ozbiljne uspeh i na području Crne Gore. Ponoviću još jednom, ne stoje osporavanja menadžmenta Telekoma. Ono što je jako bitno i iz ove godine koja je bila izuzetno teška izlazimo sa ozbiljnim poslovnim uspehom. Ne stoji ni predlog da je trebalo ovih 20% koje su vlasništvo Telekom Srbije A.D. prodati po važećem Zakona o privrednim društvima. Siguran sam i to će se i pokazati u narednom periodu da bi pregovaračka pozicija države, odnosno pregovarača koji budu ugovarali, jer mi u ovom trenutku nemamo donetu odluku da li će biti prodat Telekom ili neće, država je donela odluku da se angažuje privatizacioni savetnik koji će predložiti i državi i ministarstvu i Vladi i naravno menadžmentu Telekoma model kako bi sam Telekom Srbija doneo najbolje rezultate za svoje poslovanje, odnosno najbolje rezultate za svoje građane. Verujte, kako i sam naziv kaže, vlasnici Telekoma Srbije su što direktno što indirektno putem akcija svakako građani i sve ovo što se radi na primedbu koleginice Batić koja koliko je bitno da debatuje o privrednim društvima i o Telekomu Srbije, pokazuje da je posle toga što je imala da kaže i da zameri ovom predlogu, nije ostala da porazgovaramo na temu toga da li je dobro ili nije, da sasluša i argumente druge strane, da jednostavno naravno da je u skladu sa Ustavom, jer sve ono što štiti interese građana, a u ovom slučaju je interes građana i interes Telekoma Srbije A.D. svakako u skladu sa Ustavom. Ne vidim uopšte razlog, evo i kolega jedan tamo maše prstom da to nije tačno, ali definitivno sve što štiti građane, sigurno je u skladu sa Ustavom i to je jednostavno tako.

Ne želim da unizim kolege u tom kontekstu, izvinjavam se, ali nije lepo smejati se, ja se vama ne smejem, tako da mislim da ova tema nije smešna i nije lepo smejati se na to što Telekom Srbija kao jedna od kompanija koja se zaista maksimalno socijalno ponaša i neko je pominjao infrastrukturu i signal i usluge Telekoma Srbije i verujte da jedino Telekom Srbija u ovakvom obliku sigurno misli i o ljudima u Ljuboviji i o ljudima u Nišu i o ljudima na Kosovu i o ljudima u Subotici, verujte o svima u Srbiji. Evo, u ovom trenutku u Krupnju se radi rekonstrukcija mreže koja je kao posledica poplava totalno uništena i verujte investicija od 100 miliona dinara samo za promenu podzemnih i vazdušnih instalacija koje su na području Krupnja i koje mogu koristiti i drugi operateri i VIP i Telenor, i svakako ono što je bitno, to je da Telekom neće odustati od toga da radi u interesu građana. Da li će biti prodaje ili neće, pokazaćete se u narednom periodu, naravno u dogovoru sa privatizacionim savetnicima, ali ponoviću još jednom, interes Telekoma je u stvari interes svih građana i to je jednostavno tako. Da li se to nekome sviđa ili ne, to je već neko drugo pitanje. Ono što je još bitno reći, to je da je ovaj Predlog izmene Zakona o Fondu za razvoj, to su na prvi pogled male promene, ali su suštinske jer smanjuju i ukidaju rokove i povećavaju odgovornost onih koji donose odluke. Ono što će u narednom periodu biti svakako kada je u pitanju Fond za razvoj Srbije preporuka i ono što će se dešavati, to je da, evo i ja insistiram kao narodni poslanik vladajuće koalicije, da svaki kredit, svako ulaganje bude transparentno i bude podložno kontroli i kritici, pre svega i samog parlamenta, a na uvidu svakom građaninu, jer jednostavno Fond za razvoj Republike Srbije mora se ponašati kao Fond za razvoj Republike, a ne fond za poklanjanje sredstava, jer ako pogledamo istorijat rada Fonda, lako ćemo ustanoviti ko je i na koji način i sa kojim garancijama dobio kredite i dokle nas je rad i takvog Fonda doveo. Mi jednostavno nećemo i nemamo priliku da upropastimo ovo što je na neki način uspelo da se odvoji za pomoć za razvoj. Sva sredstva koja se pojave u Fondu moraju biti jasno i precizno usmerena na one pozicije, pre svega na devastirane opštine i na opštine kojima je ta pomoć najpotrebnija. Naravno, ovaj treći Predlog zakona o zajmu svakako za svaku podršku, projekat koji je počeo da se radi još 2010. godine. Naravno da sve ono što valja, a u ovom slučaju je to Kostolac, mora biti podržano i u celom ovom setu zakona nema prostora za bilo kakve izmene, tako da će SNS, naravno, podržati sve ove predloge zakona, jer su u interesu građana. Naravno, pozivam sve ono koji prepoznaju interes građana da za ove predloge i glasaju. Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić. Izvolite. Poštovani predsedavajući generale, gospodo ministri, poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije, pred nama su danas ovde dva predloga zakona, Predlog zakona o privrednim društvima i o Fondu za razvoj i potvrđivanje jednog ugovora. Nemam nameru da govorim o predlozima dva ova zakona, jer smatram da su ona izuzetno dobro postavljena, imaju svoje izvorište kako u Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu, tako i u ekspozeu predsednika Vlade gospodina Aleksandra Vučića, ali dozvolite da kažem o ugovoru. I ovaj ugovor, koji danas potvrđujemo, ima svoje uporište u ekspozeu predsednika Vlade Republike Srbije gospodina Aleksandra Vučića, ali samo da vas podsetim da, gospodo narodni poslanici, jer često znamo da zaboravimo i mi, ali ovo da podsetim i građane Srbije, ovaj ekspoze gospodina Vučića, predsednika Vlade, koji je podneo ovde nama narodnim poslanicima 17. aprila 2014. godine, je najsveobuhvatniji, najtemeljitiji i najkonkretniji ekspoze od svih ekspozea koja su podnela prethodna 72 predsednika Vlada, ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije od vremena prvog predsednika Vlade Prote Mateje Nenadovića, od 1805. godine do danas. Ovo radi znanja i ravnanja, i da ne zaboravimo. Poštovani narodni poslanici, gospodo ministri, na strani 28 ekspozea stoji da će se Vlada zalagati da, citiram, obezbedi energetsku stabilnost i bezbednost Srbije, odnosno dovoljne količine energije. Upravo ovaj ugovor u jednom delu ispunjava tu obavezu. Gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, tako to radi naš predsednik Vlade i Vlada u celini i Srpska napredna stranka - napisano u ekspozeu, ostvareno. Strategija razvoja, dame i gospodo narodni poslanici, modernih država ili ti geopolitički stratešku ocenu opredeljuju tri ključna resursa: 1) energija; 2) hrana i 3) voda. Ja nemam nameru da govorim o vodi, a nemam nameru da govorim o hrani, jer to sigurno bolje od mene, stručnije, sveobuhvatnije, zna gospodin Marijan Rističević, narodni poslanik, jer on bi se i ljutio i skidam mu, ono što naš narod kaže, kapu u tome ili bi možda bolje o tome govorio drugi poljoprivrednik u ovoj Skupštini, koji je poznat po tome što je rekao predsedavajućem, potpredsedniku da je stoka i po tome što je kalemio vinovu lozu na travu i oštetio budžet Republike Srbije za 503 hiljade evra. Dozvolite da se vratim na ovaj ugovor. Zato, dame i gospodo, dovoljna količina energije predstavlja primarni resurs, a ujedno i predstavlja i obezbeđivanje dovoljnih količina ostala dva resursa, kako vode tako i hrane. Ako to imamo u vidu, jasan je znak i značaj energetike u očuvanju dugoročne nacionalne bezbednosti naše zemlje Republike Srbije. Zato možemo slobodno povući paralelu između nacionalne i energetske bezbednosti, jer bez energetske bezbednosti nema ni reči o nacionalnoj bezbednosti Republike Srbije. Naš srpski, a svetski Nikola Tesla, tvorac moderne elektroenergetike jednom prilikom je izjavio: „Razvoj i bogatstvo jednog grada, uspeh jedne nacije, progres celokupnog ljudskog roda su strogo definisani energijom dostupnom za korišćenje“ Zato je vrlo dobro, gospodo ministri, što je ovaj ugovor danas ovde pred nama, narodnim poslanicima, i što je obnovljen Blok B1 u Kostolcu, koji je bio na probnom režimu sedam dana, a od juče, koliko ja imam informaciju, ponovo proizvodi električnu energiju. Remontovani pogon uneće u energetski sistem Srbije 350 megavata struje nakon što je bio deset meseci na puzi zbog toga štonije radio iz nama dobro znanih razloga. Ovo je jedan od blokova koji su modernizovani iz kineskog kredita, a našoj zemlji treba da donese sigurnost u snabdevanju kilovatima. Pošto je remont uspešno završen, sada su u pogonu sva četiri bloka Termoelektrane „Kostolac A“ i „Kostollac B“, ukupne snage 1.120 megavata, koji proizvode petinu struje kojom Republika Srbija raspolaže. Blok se vraća sa punom snagom, dame i gospodo, ali sa produženim radnim vekom. Remont i radovi koštali su, kako znate, 110 miliona dolara, obezbeđenih u sklopu prve faze kreditnog aranžmana Srbije sa Republikom Kinom, koji obuhvata već završeni remont Bloka B, izgradnju novog sistema za osumporavanje, pristanište na Dunavu, industrijski kolosek. Poštovani građani Srbije, poštovani narodni poslanici, uporedno sa puštanjem u rad vitalizovanog Bloka B1, Vlada Republike Srbije pre nekoliko dana, verovali ili ne, obezbedila je početak pripremnih radova na izgradnji nove termoelektrane B3 u Kostolcu, što nije vršeno prethodnih 25 godina. Poštovani narodni poslanici, ovo je dobra vest za sve nas i mislim da ima razloga da to na neki način i obeležimo. Zato je dobro što je ovaj ugovor za kredit za povlašćenog kupca za II fazu paketa projekta „Kostolac B“ danas na dnevnom redu ove Narodne skupštine. Nakon remonta u Bloku B1, koji su uposlili 600 radnika iz Narodne Republike Kine i 400 iz domaćih firmi ovog pogona, a ima snagu kao već obnovljeni B2. Njegova proizvodnja je 8,5 miliona kilovat časova struje u jednom danu, a radni vek, što je vrlo bitno, produžen je za još 20 godina. Nemam dalje nameru da opterećujem vas, gospodo narodni poslanici, a ni građane Srbije. Jedino vas pozivam da u danu za glasanje, pogotovo vas iz opozicionih klupa, da i vi date svoj glas za ova dva predloga zakona za ovaj ugovor, jer ćete time bar na taj način pridoneti modernizaciji Republike Srbije, za koju se tako zdušno zalaže naš gospodin premijer, a potpomognut od predsednika države, gospodina Nikolića.

Pošto je Fond formiran da potpomogne privredi Republike Srbije i malim privrednicima, u prethodnom periodu do 2012. godine nije dao neki rezultat. Mogu da podsetim da je iz budžeta Republike Srbije preko Fonda za razvoj Republike Srbije privrednim subjektima podeljeno od 2007. do 2013. godine 92 milijarde dinara. Od tih sredstava trebalo je da se obezbede bolji uslovi za privređivanje, da privredni subjekti mogu lakše da rade, da upošljavaju ljude i da ti ljudi od toga mogu da žive, a privredni subjekti od toga da mogu da šire svoju proizvodnju i da imaju mesta i za izvoz. Bilo je sasvim suprotno u tom periodu do 2012. godine, jer tada su sredstva dobijana od Fonda, a dobijali su ljudi koji su imali trgovačke firme, bavili se trgovinom, a radili su uvoz. Na taj način stvarno Fond za razvoj nije dao pravi rezultat, ta sredstva iz Fonda za razvoj nisu dali pravi rezultat. Privredni subjekti koji su dobijali sredstva u tom periodu od 2007. do 2012. godine, imali su mogućnost, ti mali preduzetnici, da rade i da preko određenih start ap kredita mogu da poboljšaju svoje uslove privređivanja. U Fondu za razvoj Republike Srbije jedno od načela je bilo i ravnomerni regionalni razvoj, gde se želelo preko određenih start ap kredita, a o tim kreditima ću reći nešto malo više zato što dolazim iz jedne male opštine, koja je jedna od najnerazvijenijih opština u Srbiji, koja je četvrta grupa nerazvijenosti i koja je devastirana. U toj maloj opštini u prethodnom periodu, od 2007. do 2013. godine došlo je stotinak miliona dinara iz Fonda za razvoj Republike Srbije. Veći deo tih sredstava uzeli su ljudi, privredni subjekti, koja su ta sredstva upotrebili na najbolji način. Investirali su izgradnju objekata, hala, upošljavanje ljudi, nabavku mašina i radili su na izvozu. Imamo i primer, u prethodnom periodu došao je kod nas ministar Sertić, gde smo zajedno sa njim imali razgovore sa privrednicima i gde smo zajedno obišli jednu firmu koja je baš, može da se kaže, firma za primer. To je firma „Trilord“, koja je baš iz sredstava Fonda za razvoj, iz sredstava SIEPA i ostalih sredstava imala mogućnost da to dobije i kao takva je uposlila blizu 70 ljudi u našoj opštini. To za jednu malu opštinu kao Svrljig mnogo znači. Recimo, firma „Kameleon“, koja je dobila sredstva iz Fonda za razvoj, firma „Status“, „Jeligor“, „MIN DIV“, i još takvih firmi koja su ta sredstva upotrebila na najbolji način. Ovo kada govorim, govorim o Svrljigu, a to važi i za ostale male opštine, a i za veće gradove, kako su trošena sredstva. Imali smo firme koje su dobijala sredstva iz Fonda za razvoj, ali na konto male opštine Svrljig, zato što je imala najbolje uslove, 1% kamata, hipoteka dinar na dinar, mnogo bolji uslovi nego što su davale komercijalne banke. Zbog toga su mnoge firme koje su, mogu da kažem, bile plej-bek firme, koje su bile negde oko Beograda, a tamo su kod nas prijavile negde neku kancelariju i iz Fonda za razvoj dobijale sredstva. Ta sredstva nisu ni vraćena i na taj način je oštećen budžet Republike Srbije. Na taj način je oštećena i sama opština Svrljig, a i ostale male opštine u našoj Srbiji, jer kada se prikaže, vidi se da je u toj jednoj opštini uloženo preko Fonda za razvoj stotinak miliona dinara, a ne vidi se rezultat, ne vide se nova radna mesta, ne vidi se izvoz, ne vide se novi privredni subjekti, tako da kada neko dođe i kada vidi kolika su to bila sredstva opštini Svrljig, a ta sredstva su uzeli neki iz nekih većih centara koji su imali nekog u Fondu za razvoj i ti iz Fonda za razvoj su pomagali njima možda čak i da dele pare. Sami smo svedoci kako je rađeno do 2012. godine, kada se rade sada mnogi postupci, gde to rade nadležni organi. Mislim da je to stvarno bilo loše i nije dobro rađeno. Imamo još jedan primer, preko start ap kredita, gde su pojedinci iz jedne male opštine, mogu da kažem Svrljig, mogu i ostale opštine da kažem u okolini, da su dobijali sredstva. Veći broj ljudi koji su dobili ta sredstva iz start ap kredita su upotrebili na najbolji način. Bilo je primera da su ta sredstva dobili pojedinci koji su alkoholičari, kockari i ti ljudi su imali nekog u Fondu za razvoj, nekog možda činovnika, koji je njima pomogao da dobiju sredstva, a u međuvremenu, opština Svrljig i policija su obavestili, to je bilo 2010. godine, Fond za razvoj, nadležne u Fondu za razvoj da ta i ta osoba ne može da vrati kredit i da se tom čoveku ne daju. Iz Fonda su odgovorili, za to imamo i dokaz u pisanoj formi, da će to biti urađeno, da on zadovoljava. Taj čovek je dobio sredstva i normalno, ta sredstva nisu vraćena u budžet Republike Srbije, odnosno u Fond za razvoj. Zbog toga takvim ljudima nisu trebala da se daju takva sredstva i nisu dobili ono što jeste, a to je da se uposle novi ljudi.

Anketni odbor je odradio svoj deo posla u okviru svojih nadležnosti i sve te rezultate smo predali nadležnim organima, odnosno svima onima koji su za to bili merodavni. Mogu da kažem da su rezultati, kao što sam malopre naveo, iz Fonda za razvoj i sredstva koja su došla u Svrljig, a i u ostale male opštine, dali su rezultate u većem broju tih naših firmi koje sada tamo kod nas upošljavaju ljude. Da ne ponavljam, svaka čast tim ljudima koji su dobili sredstva iz Fonda za razvoj, koji su uposlili ljude, investirali u novu proizvodnju i rade dalje na investiranju. Sada bih pozvao prvo ministra Sertića i njegove kolege iz kabineta da svi zajedno i mi kao poslanici i lokalne samouprave, da svi radimo na tome da se pomogne malim siromašnim opštinama, kao što je opština Svrljig, da se u tim opštinama investira, da se u tim opštinama odrede sredstva preko Fonda za razvoj sa povoljnim kamatama, kao što je bilo do sada i da tamo ljudi koji već rade mogu i dalje da upošljavaju ljude, jer samo na taj način možemo spasiti te male opštine i u tim opštinama može da se živi i da ima budućnosti. Još nešto što mislim da je dobro u okviru ovoga Predloga zakona je to što smo u budžetu za 2015. godinu rekli – nema više zaduživanja, u tom delu i Fond za razvoj Republike Srbije neće više moći da Srbija bude garant za ona sredstva kojima se Fond za razvoj zadužuje.

Svi znamo, to pričam ja i to pričaju svi, i naš premijer gospodin Vučić o tome priča, da je poljoprivreda veliki resurs i šansa za razvoj naše Srbije. Preko takvih povoljnih kredita, kao što ima Fond za razvoj za razvoj u privredi može se pomoći i zemljoradničkim zadrugama da mogu da investiraju u opremu, u sve ono što je potrebno za razvoj poljoprivrede. Budite sigurni da će takva sredstva sigurno da se vrate, jer naš poljoprivrednik je disciplinovan i zadruge će imati mogućnost da upošljavaju nove ljude i ti naši ljudi će ostati u selima, gde će hraniti porodice. Na taj način ćemo spasiti naša sela da se ne gase. Još jednom, u potpunosti podržavam kao narodni poslanik ispred Ujedinjene seljačke stranke u klubu SNS sve mere naše Vlade i našeg premijera, jer mislim da je to jedini pravi način da se izađe iz te situacije kao što je bilo do 2012. godine. Kao narodni poslanik ispred Ujedinjene seljačke stranke ću glasati za sve ove predloge zakona jer sam siguran da će ovo biti jedina šansa i jedina mogućnost da pomognemo i našoj privredi i svim građanima naše Srbije i onima koji žive na selu i od sela i onima koji žive u gradu. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministri u Vladi Republike Srbije, poštovani gosti i poštovana predsednice Narodne skupštine gospođo Gojković, mene veoma čudi kada čujem da neko od narodnih poslanika iz jedne od vladajućih stranaka ovde, u ovom slučaju iz Napredne stranke, kaže da će bez dvoumljenja da glasa za predloge zakona koji se nalaze kao tačke dnevnog reda na našoj sednici, najvišeg predstavničkog tela, naše Narodne skupštine danas. Mene to čudi, poštovana gospodo, zato što smatram da imamo veoma loše predloge zakona i pokušaću, pre svega, da se usmerim izvesnim pitanjima, komentarima i napomenama gospodinu Sertiću, koji ovde brani dva predloga od tri, o kojima danas raspravljamo. Najpre, gospodine Sertiću, Vlada je predložila da se o Predlogu izmena Zakona o privrednim društvima raspravlja po hitnom postupku. Gospodine Sertiću, moram da vas pitam - zar je moguće da ništa nismo naučili iz prošlogodišnjeg iskustva? Prošle godine, poštovana gospodo, raspravljali smo ovde o predlozima zakona po hitnom postupku, usvojili smo ovde početkom decembra Zakon o planiranju i izgradnji njegove izmene, posle 20 dana, gospodine Sertiću, morali smo da menjamo to što smo 20 dana ranije usvojili. Potom, poštovana gospodo, gospodine Sertiću, ovde smo raspravljali o zakonima koji se tiču javnih beležnika, notara, dva puta smo menjali jedno te isto i ponovo ćemo morati po treći put, gospodine Sertiću, ovde verovatno do kraja januara. Gospodine Sertiću, tu do vas sedi gospodin Antić, koji je, ja mislim reč „izvinite“, najviše upotrebljavao u našoj raspravi krajem decembra kada smo i njemu stavili zamerku na način koji je primenio kada je došao da brani svoj Predlog zakona o energetici ovde sa 434 člana, poštovana gospodo. Gospodine Sertiću, učimo se na nekom iskustvu. Ne treba da donosimo zakone po ovakvom postupku. To je jedna primedba. Druga stvar, čitajući sadržinu predloženih izmena, čitajući razloge za donošenje zakona, čovek može da zaključi, i o tome je, mislim, veoma precizno, veoma primereno ovde i jutros govorila narodna poslanica Olgica Batić, da se izmene zakona tiču jednog privrednog subjekta. Evo ja sada uzimam razlog za donošenje zakona, prvi pasus „Telekom Srbija“, drugi pasus „Telekom Srbija“, treći pasus „Telekom Srbija“, poslednji pasus „Telekom Srbija“ Poštovana gospodo, molim vas da se zamislimo oko toga, a i vi gospodine Sertiću - da li zakoni treba da služe tome da se tiču jednog privrednog društva? To je strašna zamerka. Postoji, poštovana gospodo, jedan princip, koji važi u svakoj državi koja se temelji na vladavini prava, a to je princip da moramo da imamo obezbeđenu opštost zakona. Na šta bi to ličilo, poštovana gospodo, kada bismo za svaki privredni subjekt morali ovde posebno da raspravljamo i da o njemu usvajamo jedan posebni zakon? To bi značilo, gospodine Sertiću, da izlazimo iz okvira vladavine prava. Ako se izlazi iz okvira vladavine prava, a ovakvim predlogom se upravo to radi, onda to znači, poštovana gospodo, da Vlada iskače sa evropskog koloseka. Ovo više, gospodine Sertiću i poštovana gospodo narodni poslanici, nije neki evropski put, čak ni u formalnom smislu. Ovo je, gospodine Sertiću, kako ja razumem antievropski put, a ja smatram da ovde treba da se suprotstavimo tome. Treća stvar, ako se usmerimo malo sada na ovaj drugi predlog zakona koji vi branite. Na primer, član 3. ovog predloga zakona o izmenama Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije, kaže – Fond za svoje obaveze odgovara svojom imovinom. Gospodine Sertiću, možete li da nam kažete kolika je to imovina Fonda? Možete li ovde da nam kažete kolika je to imovina kojom taj Fond onda može da odgovara? Na primer, član 10. kaže – program rada Fonda sadrži namenu, visinu itd, ali se briše ovo „godišnji“ Ja sa pitam, poštovani gospodine Sertiću, zašto se briše to „godišnji“, zašto se briše ova ograda do 31. decembra, jer ja zaključujem sledeće – menjamo zakon zato što neko nije radio svoj posao? Ako tome dodam onu suprotstavljenost, opštost iz zakona, onda ja mislim, gospodine Sertiću, da se apsolutno stvara slika tog antievropskog puta i puta koji nas usmerava ka mogućnosti korupcije, gospodine Sertiću. Hvala.

Hteo bih samo kratak komentar. U toku dana smo pričali vrlo argumentovano na primedbe koje ste i vi sada izneli u vašem izlaganju. Slažem se da svako od poslanika ima pravo da vidi predloge zakona na svoj način, ali ono što ste spomenuli da li su ovi predlozi zakona na evropskom putu ili ne, pre svega, evropski put se vidi prema rezultatima rada svakoga od nas, članova Vlade, predsednika Vlade i sve pohvale koje dobijamo za reformske poteze, za socijalno odgovornu politiku, za rezultate rada, mislim da na najbolji način generišu naš odnos prema evropskim vrednostima i prema odlukama i rezultatima koje želimo da postignemo u narednom periodu. Što se tiče toga ko je radio svoj posao ili ne, izneo sam vam vrlo argumentovano da, od momenta preuzimanja ministarstva i od momenta kada sam po toj dužnosti postao predsednik Upravnog odbora Fonda za razvoj, nijedan kredit nije, posle dugog perioda u kome gotovo ni jedan kredit nije dat iz Fonda za razvoj, prvo smo pokrenuli procese i vrlo jasne planova kako i na koji način će se davati krediti, dat bez garancije, nije otišao na neku odluku ili u neko preduzeće koje to neće moći da vrati. Za nas je važno da podržimo sektor malih i srednjih preduzeća sa malim kamatnim stopama, ali su sve firme bile u obavezi da dostave adekvatne garancije. Fond za razvoj je jako mnogo učinio za devastirana područja, odnosno za područja koja su pretrpela velike poplave u toku maja i juna meseca. Gotovo milijarda je odvojena iz portfolija Fonda za razvoj za te namene. Preko 300 miliona dinara je do sada odobrenih sredstava po veoma povoljnim kamatnim stopama, po posebnim uslovima, po posebnim niskim garancijama, kako bismo obezbedili preduzećima, koja su pretrpela veliku štetu, da obnove svoje proizvodne pogone, kako bi ekonomski život u tim zajednicama bio pokrenut. Nama je Fond za razvoj potreban, kao institut, kako bismo brinuli o onim najslabijim i najmanjim. U tom smislu, veoma sam ponosan na prethodnih nekoliko meseci, na rezultate koje je Fond dao, a što se tiče otvorenosti javnosti, o tome smo pričali ovde, svakako se zalažem za strogu kontrolu, ne samo Fonda za razvoj, nego svih javnih institucija koje treba da budu u službi građana Srbije i u smislu boljeg i kvalitetnijeg razvoja Srbije.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministri, gospođo predsedavajuća, ja ću bez dvoumljenja glasati za ovaj zakon, bez obzira što neke moje kolege govore o načinu glasanja, gotovo nikad ne glasaju za svoje predloge. Dešavalo se da mi glasamo za njihove predloge, a da oni nisu na sednici. Toliko o načinu na koji ćemo glasati. Što se tiče ugovora, moram reći da ću podržati da se napravi konačno jedna elektrana u Srbiji, Kostolac, ali takođe moram da se založim da napravimo još jednu. Dakle, govoriću o elektrani koju, takođe, treba napraviti, a koja neće biti iz državnog kredita, a za koju su kineski investitori, koliko znam, bili zainteresovani, a to je Kolubara A. Dakle, radi se o elektrani koja ima sve prenosne sisteme, koja u ovom trenutku proizvodi zanemarljive količine energije, a koja u svojoj okolini ima 180 miliona tona uglja, koji ne mogu da koriste postojeće elektrane, pa je kineski investitor ponudio da fluidnim kotlom prerađuje ugalj koji nema dovoljnu kaloričnu vrednost i da napravi novih 300 megavata. Dakle, da Kolubara A bude neka druga elektrana koju će ova vlast započeti i napraviti. S obzirom da tamo već postoje svi uslovi za prenos električne energije koja bi se proizvodila, a tim pre, investicija je draža zato što se ne radi o zaduživanju zemlje, nego bi isti kineski investitor kupio toliko struje i toplotne energije za industrijsku zonu na Ubu, koju ima nameru da sagradi koliko ja znam, a ministri će me svakako ispratiti, ta investicija je negde u prvoj fazi oko 1,2 milijarde dolara i s obzirom da mi nemamo dovoljno količine energije za neki dinamičan razvoj, bilo bi neophodno da se pored ove elektrane u Kostolcu, napravi i elektrana, modernizuje Kolubara A i na takav način prvo zbrine životna sredina koristeći ugljenu prašinu i ugalj koji ne može da se koristi u elektranama, pa čak i komunalni otpad koji bude iz industrijske zone i eventualno iz Beograda i na takav način proizvedemo električnu energiju, napravimo industrijsku zonu koja će se odatle snabdevati i koja će otplaćivati tu električnu energiju i time država ništa neće dugovati. S tim u vezi, ja podržavam naravno, ovaj prvi projekat, a biće mi još draže, ukoliko se po projektu iz 2012. godine, koji postoji za Kolubaru A, bude pristupilo realizaciji i Kolubare A, tako ćemo dobiti novih 300 MW električne energije, uvećati društveni proizvod ne samo proizvodnjom energije već i proizvodnjom u mašinskom delu u industrijskoj zoni, a kineski investitor je zainteresovan i za kupovinu IMT, DMB i Rakovice, gde bi takođe koristio tu električnu energiju i na takav način bi seotplatila investicija koja bi svakako bila produktivna u više vrsta. Moram da kažem i nešto o Fondu za razvoj. Dakle, ono što sam ja pročitao i podatke koje sam ja dobio, žao mi je što je moj prethodni kolega izašao, jer ovde ima podatke za vreme vladavine mog kolege poljoprivrednika, kada je on bio premijer. Interesantno, ja ne mogu da budem ispred poljoprivrednika u Fondu za zdravstvo, ali je moj kolega poljoprivrednik koji ima istu stručnu spremu je bio premijer.

Dakle, prilikom privatizacije za bud zašto i stečaja, ovaj dug Fondu za razvoj je ostao u ovoj visini. To je tada bilo preko 100 miliona maraka. Kada bi danas to pretvorili u evre, ja verujem da bi taj dug, ono što se nekad moglo kupiti za 100 miliona maraka, sad nama treba 200 miliona eura. Dakle, to je ostalo iza te slavne pogodbe koju je predvodio moj kolega poljoprivrednik u vreme kada je imao tu sreću, a mi nesreću, da on bude premijer ove države. O Fondu za razvoj ću još reći to da od 13.145 kredita u vrednosti od 217 milijardi zatečeno stanje je takvo da 60% tih kredita neće biti vraćeno. To nije bio Fond za razvoj, to je bila mašina za rasipanje para, to je bio fond za razvoj tajkuna, fond za kupovinu tajkunskih jahti sa stranom zastavom i domaćih pevačica. Od prilike ja tako vidim Fond za razvoj koji je funkcionisao do 2012. godine. To što fali Fondu za razvoj naravno, biće nadoknađeno iz budžeta. Sredstva su često bila namenjena početnicima iz tzv. nerazvijenih područja. Ja kao predsednik Narodne seljačke stranke takođe moram reći da su mi čudna neka imena dobitnika kredita za početnike iz nerazvijenih područja, pa ću pročitati ukratko ko su bili srećni dobitnici. Kao na lutriji, obično podigneš kredit, pa firma ode u stečaj, ili nađeš neku drugu firmu pa to više nikad ne vratiš, pa su srećni dobitnici recimo bili: Mišković, Bogićević, Vojin Lazarević, Miodrag Kostić, Drakulić, Perčević, Vukadinović, Toplica Spasojević, Borovica. Dakle, niti mi oni liče na početnike, niti mi Beograd liči na nerazvijeno područje, tako da nam pripadnici bivšeg režima duguju odgovor – po kom osnovu su oni tretirali firme ovih ljudi kao početnike, njih kao početnike, „start ap“ kredite za nerazvijena područja, jer to apsolutno nije jasno? Ja mislim da se u najmanju ruku radi o zloupotrebama. Što se tiče fondova, tu takođe treba videti da, sem ovih fondova, postoje i drugi fondovi. Razvojni plan Vojvodine, Fond za kapitalna ulaganja i neki nam duguju odgovore kako su tako po nekim rođačkim linijama trošili sredstva iz fondova koja su pripadala, delu fondova koji su pripadali Vojvodini, pa su recimo za izgradnju nekih čudnih medijskih centara, umesto 10 miliona trošili 20 miliona eura, da su tim parama upravljali rođaci predsednika, stranke bivšeg režima, dakle, ovi što su formirali vladu u senci, vladu u hladu, dakle oni koji kažu da ćemo svoje mesto pod suncem naći sedeći ispod senke, u hladovini, ja u to ne verujem. Oni nam duguju, s obzirom da sam dobio te podatke, oni nam duguju objašnjenje zašto je neki doradni objekat kod Instituta za onkologiju u Sremskoj Kamenici, umesto 10 miliona sa opremom, još nezavršena izgradnja 5.000 kvadrata koštala 20 miliona, zašto tim parama upravlja recimo kum potpredsednika DS, odnosno stranke bivšeg režima? Zašto u izgradnji Urgentnog centra u Novom Sadu, kojim upravlja supruga lidera stranke bivšeg režima, zašto su potrošeni dva puta veći novci od onih neophodnih? Zašto je recimo 100.000 za porođaj koji košta 7.000 evra plaćeno 28.000 evra? Mnogo odgovora nam duguju ovi iz stranke bivšeg režima koji su formirali vladu iz senke iako vladaju jednom četvrtinom teritorije itekako troše pare iz fondova. Dakle, ja ću reći da od 2000. do 2012. godine iz Fonda za razvoj je izašlo preko dve milijarde eura. Za te pare se moglo kupiti milion krava. Evo gospodin Miletić će se složiti. Moglo se kupiti negde 14 miliona ovaca, moglo se kupiti negde oko 10 miliona svinja i recimo da su to dali zemljoradnicima koji da su kupili od tog novca oko miliona krava, svake godine bi ova država mogla da ima, da su taj novac tako uložili, od mesa i mleka mogla je da ima dve milijarde bez prerade. Međutim, pare iz Fonda za razvoj su otišle za ove seljake iz grada, za ove velike početnike i umetnike koji znaju bolje da potroše novac nego seljaci, da ga mudro sakriju u inostranstvu, da ga zavuku i na takav način ispumpaju iz države za 10 godina preko 50 milijardi dolara i dok se naša dijaspora jadna trudila da unese što više novca, seljaci da što više zarade, oni su ispumpavali sredstava iz Fonda za razvoj, prenosili to napolje i na takav način su opljačkali zemlju. Za taj novac da smo kupili te krave, svake godine bi imali dve milijarde, to da smo prerađivali imali bi još dve milijarde. Ukoliko uzmete 10 do 12 godina samo u primarnoj proizvodnji, odnosno samo u uzgoju stoke i proizvodnji mleka mogli ste da imate negde 20 milijardi za 10 godina. To znači da dug ove zemlje više ne bi postojao, a da smo to prerađivali, svakako ne bi ostali bez 400.000 radih mesta, da je novac iz Fonda završio kod miliona a ne kod milionera, ne bi sada imali dugove, a umesto 400.000 nezaposlenih, ja verujem, oni koji su ostali bez posla za vreme vladavine stranke bivšeg režima, ja verujem da bi najmanje 200.000 ljudi sada ostalo u proizvodnji, bilo u privrednom lancu. Ovako smo dobili osiromašene milione i bogate milionere i sad ovi osiromašeni milioneri moraju na razne načine iz budžeta da vraćaju dugove milionera. Kada tome dodamo Agrobanku, Razvojnu banku Vojvodine, kada dodamo da je u sadašnjim komercijalnim bankama ima nenaplativih 360 milijardi, doći ćemo do toga da je u prethodnom periodu, ja ću se usuditi reći, vladao jedan udruženi demokratsko-zločinački poduhvat prema civilnom stanovništvu i oni koji su formirali vladu u senci, ja im preporučujem da formiraju još jednu vladu u senci vrlo brzo, da se ta vlada u senci zove vlada u senci Vojvodine, pa neka onda idi i razgovaraju dve vlade u senci, pa nek tako budu i neka vladaju jedno tri, četiri mandata. Hvala. Pre svega ja bih hteo da se zahvalim poslanicima Miši Petronijeviću, Miletiću, Mihajloviću, Marku Atlagiću, Veroljubu Arsiću i na kraju Marijanu Rističeviću, zato što su sa puno pažnje komentarisali i rekli zaista dosta lepih reči na račun i Vlade Srbije i Projekta Kostolac – druga faza. Ponavljam, verujem da je danas jedan važan dan za Srbiju i da je ovaj projekat važan za sve građane Srbije i verujem da reči ljudi koji su to osetili dodatno potvrđuju. Ja sam o tome govorio i u uvodnom izlaganju. Srbija kao zemlja koja ispred sebe u budućnosti vidi ozbiljan privredni rast i razvoj mora da gradi nove energetske objekte i mora da izgradi energetske kapacitete koji će pratiti takav rast i razvoj. Ovih 350 megavata koje ćemo graditi u „Kostolcu“ kao blok B3 su samo prvi korak. Mi u toj našoj strategiji imamo još nekoliko stvari. Znači, ponavljam, iz obnovljivih izvora energije preko 1000 megavata za koje ova država daje podsticaje i koji su sa jedne strane deo naših energetskih potreba, a sa druge strane, deo naših obaveza da povećamo procenat korišćenja obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji do 2020. godine sa sadašnjih 21% na 27% To je naša obaveza mi smo to ugovorili, mi smo to potpisali. Sa druge strane, ponavljam, mi planiramo još jedan broj velikih energetskih objekata, odnosno velikih investicija iz konvencionalnih vidova energije. Tu, pre svega, naravno, mislimo na izgradnju novih objekata u termosektoru, ali na bazi novih naprednih tehnologija sa svim licencama koje su prihvatljive od strane EU i energetske zajednice. Ja sam neke od tih projekata pomenuo i oni jesu nešto na čemu Vlada Srbije i ministarstvo koje ja vodim kroz radne grupe trenutno radi na definisanju tog projekta i tu su, pre svega, „Štavalj“, proširenje proizvodnje uglja, izgradnja novog termobloka i Kovin. Sa druge strane, kolega Rističević je apsolutno upravu. Mi imamo još projekata koje mogu biti izuzetno interesantni i imamo veliko interesovanje, pre svega, kineskih kompanija koje delom zbog zaista vrhunskih političkih odnosa koje Srbija i Kina imaju, koje su imali i u prethodnom periodu, ali pogotovu sada koji su se dimenzionirali tokom Samita i tokom posete kineskog premijera i razgovora koji je imao sa našim državnim rukovodstvom, pre svega, naravno, premijerom Vučićem. Ti odnosi su dali jednu novu energiju za nova interesovanja, pre svega, kineskih kompanija oko nekoliko projekata. Jedan od tih projekata je ovaj o kome je gospodin Rističević govorio i to je projekat „Kolubara A“ Postoji veliko interesovanje kineskih kompanija za jedan partnerski odnos koji bi da prave sa našom elektroprivredom i Beogradskim elektranama vezano za izgradnju toplo-dalekovoda od Obrenovca do Toplane „Novi Beograd“ itd, itd. Naravno, tu je i Bistrica, reverzibilna hidroelektrana, postoje interesovanja i za novi blok u Obrenovcu. Postoji interesovanje i za neke aktivnosti vezano za „Đerdap 3“ Sada smo mi kao država, društvo u situaciji da možemo da jednostavno pravimo procenu tih investicija koje su od tih investicija za nas ekonomski najisplativije i verujte mi da ćemo bez ikakve dileme pristati na sve one investicije koje su u interesu Srbije i tako ćemo poređati stvari. Ono gde je interes Srbije vrlo jasno definisan i gde možemo da ga kroz studio izvodljivosti prepoznamo kao prioritet, to ćemo prioritetno raditi. Da završim ovo izlaganje. Ovaj projekat vezano za „Kostolac“, to je nešto što je sada, ukoliko Skupština da podršku, to je nešto što kreće u realizaciju odmah. Mi već u toku ove godine, odnosno u prvoj polovini ove godine planiramo da uvedemo kinesku kompaniju i da ta realizacija tog projekta počne. Ja se isto kao i vi, gospodine Rističeviću, nadam i radujem novim projektima i verujem da će ova Vlada i ministarstvo vrlo brzo izaći u javnost sa već zaokruženim slikama novih energetskih projekata za izgradnju novih energetskih objekata, jer duboko verujem da Srbija može da se razvija samo ako gradi nove energetske objekte. Zahvaljujem. Zahvaljujem ministru Antiću. Reč ima narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović. Hvala poštovani potpredsedniče. Uvaženi potpredsedniče, uvaženi potpredsedniče, uvaženi ministre Antiću, vidim da je gospodin Sertić napustio salu, uvažene kolege narodni poslanici, danas su pred nama tri zakonska predloga, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, Predlog zakona o izmenama Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije i zakon kojim se ratifikuje, odnosno potvrđuje ugovor o zajmu sa kineskom korporacijom, kineskom bankom. Podeliću moje izlaganje u dva dela. Prvo ću u ovom delu koji je nešto kraći govoriti o ovom novom zaduženju Vlade Republike Srbije, mada sva tri ova zakonska predloga, svaki na svoj način govore o nesposobnosti, nestručnosti ove Vlade, njenih ministara i posledicama koje tako postupanja, odnosno nepostupanje nastaju za građane Srbije. Krenuću od zakona, odnosno ugovora o kreditu za ovlašćenog kupca koji zaključuje Vlada Republike Srbije i kineska eksport-import banka, a kojim se Republika Srbija zadužuje za dodatnih 608 miliona 260 hiljada evra, odnosno sa kamatom 715 miliona 600 hiljada evra, dakle Srbija će po ovom ugovoru platiti kamatu u vrednosti od 108 miliona američkih dolara. Gospodine Antiću, vi ste imali po svemu sudeći određene nesporazume vezano za ovaj kredit jer sam razumeo da vam je predstavnik, odnosno diplomatski predstavnik zemlje sa kojom potpisujemo ugovor, zalupio vrata. Pa bi bilo jako dobro da čujemo šta je bio spor i šta je bio problem i zbog čega vi niste navodno hteli da potpišete ovaj ugovor o kreditu? Naime, nije sporno da je osnova za ovaj kredit nastala prilično davno, dakle 2009. godine kada je zaključen ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade, odnosno Narodne Republike Kine o međusobnoj saradnji i da je ovaj ugovor plod tog dogovora. Međutim, sporno je, gospodine Antiću, što ste vi sebe i državu Srbiju u međuvremenu doveli u jedno nemoguće stanje, stanje u kome se država Srbija svakim danom sve više zadužuje. Vi o tome niste previše pričali i nije ovaj ugovor sporan sam po sebi, da je on zaključen u nekom drugom vremenu i nekom drugom pravnom i ekonomskom i političkom kontekstu gospodine Antiću. Dakle, 2009. godine je bilo drugo vreme. U međuvremenu ste se vi sa vašim političkim partnerima iz Srpske napredne stranke zadužili za novih 7,5 milijardi eura i ovih 700 miliona dolara novog zaduženja jeste sada problem, jer će naše zaduženje samo u tri godine porasti za osam milijardi eura, a kako nastavljate da se zadužujete verovatno će preći 10 milijardi duga samo za vreme vaše dve i po godine vladavine. Kako se zadužujete?

Mesečno se, gospodine Antiću, zadužujete 311.000.000 eura. Na godišnjem nivou se, gospodine Antiću, zadužujete blizu četiri milijarde. U tom kontekstu, gospodine Antiću, ovaj ugovor jeste sporan, samo u tom kontekstu. Nije sporna potreba da se „Kostolac“ i da se druge termoelektrane i energetski objekti obnove i da se prošire njihovi kapaciteti, ali je sporno, gospodine Antiću, što ste se zadužili 7,5 milijardi i uložili ste te novce u javnu potrošnju. Pokrili ste jamu bez dna zato što nemate novih investicija, nemate stranih ulaganja, zato što ne postoji vera stranih ulagača u vašu Vladu. Ne postoji vera iz razloga o kojima ću govoriti nešto kasnije, a to je kako donosite zakone. Kako donosite, gospodine Sertiću, Zakon o privrednim društvima? Retroaktivno, mimo svih civilizovanih normi koje važe u zemljama i Kornvola i anglosaksonskog prava, pa rekao bih čak i u šerijatskom pravu. Dakle, takvi modeli ne postoje. Vi ste, gospodine Antiću, prećutali malopre kada ste se zahvaljivali redom, pošto verovatno danas imate novu obavezu, to sam čuo i od vaših poslanika, da se zahvaljujete gospodinu Vučiću za njegovu sveobuhvatnu politiku koja će dovesti zemlju Srbiju

Moram da kažem da ovaj zakon i ovi zakoni, bez obzira što mi ne dopuštate da na svoj način obrazložim zbog čega su ovi zakoni štetni, da je ova Vlada nesposobna i to što ću ja reći da je ova Vlada nesposobna, da su ministri nesposobni… Ja vam neću dopustiti na ovakav način da nastavite da urušavate dostojanstvo Narodne skupštine. Ili ćete govoriti o zakonu, ili ćemo preći na sledećeg diskutanta.

To će dovesti samo u ovom minutu, u ovom danu i ovih dana do novog zaduživanja koje je ova Vlada i prethodna Vlada učinila, a to je zaduživanje za preko osam milijardi evra.

Zbog toga, ne samo što ste nesposobni, nego kršite i zakon.

Kako ste pomogli maloj privredi? Kako ste pomogli malim preduzetnicima? Kako ste pomogli onima koji treba da pune budžet da bi vratili ove kredite? Nikako. Juče sam gledao saopštenje malih poslodavaca u Novom Sadu i u Vojvodini. Trideset parafiskalnih nameta, gospodine Sertiću, ne mogu da rade. Njih 10-15% je ugasilo krajem prošle godine svoja privredna društva ili preduzetničke radnje, a ostali nameravaju. Šta činite da bi mogli da vraćamo ove kredite?

Vi ste predložili izmenu Zakona o privrednim društvima kojim ćete omogućiti prodaju „Telekoma“ Gospodo ministri i gospodo narodni poslanici, nadam se da ćete vi biti dosledni i da nećete podržati taj zakon, jer ste se samo pre nekoliko godina zalagali protiv prodaje „Telekoma“ Gospodin Vučić je rekao da prodaju „Telekoma“ može da učini samo nedomaćinska i neodgovorna vlast.

Premijer Vučić je još rekao da će „Telekom“ prodati samo oni koji su nesposobni, a da on nikada neće prodavati državno zlato, jer to, kako on kaže, rade samo oni koji su nedomaćinski i neodgovorni. Da li to znači da se predsednik Vlade i vi ministri ponašate nedomaćinski, kako je to rekao gospodin Vučić, i kao neodgovorni? Dakle, vi prodajete porodično zlato, poslednje porodično zlato, kako je on to govorio 2010. godine. Šta se u međuvremenu promenilo, osim što ste napravili još veću budžetsku rupu, što je pravite svaki dan? Dakle, nema skupštinskog zasedanja na kome nema zakona o zaduživanju. U tom smislu jeste pomalo irelevantna činjenica, gospodine Antiću, da mi danas raspravljamo o ovoj ili onoj investiciji, jer je pitanje kako ćemo mi vraćati te kredite. Na bazi čega će država Srbija narednih tri, pet, deset godina obezbediti sredstva da vrati ove kredite? Na bazi čega, gospodine Antiću, ako znate da naš BDP pada, da broj zaposlenih pada, a da raste jedino, gospodine Antiću, kurs eura, dolara? Verujem da ste vašem kolegi iz Kine obećali i ovih dana je na listi i kineska valuta, ali to je samo, nažalost, gospodine Antiću, da bi ujutru kada pogledamo videli da je dinar pao ne samo u odnosu na dolar, ne samo u odnosu na evro, nego na odnosu na kinesku valutu. Svakim danom pada. Izvoz stagnira, nemate novih investicija gospodine Antiću, nemate novih investitora, sve što ste radili, odnosno otvorili svaku fabriku ili svaki most uradila je ona prethodna Vlada u kojoj ste vi učestvovali i vrlo je loše što vi malopre niste reagovali kada je neko od poslanika nazvao taj posao te Vlade zločinačkim poduhvatom. Vi ste bili gospodine Antiću u toj Vladi. Reč ima ministar u Vladi gospodin Aleksandar Antić. Moram reći da sam danas poprilično iznenađen ovim nastupom profesora, narodnog poslanika, ali očigledno to mesto nosi tu neku dozu tenzije koja se sa njega posebno ispoljava. Ali, po svom običaju neću da politiziram, nego ćemo se baviti činjenicama, i zaista uvažavam kada to možemo sa opozicijom na bazi činjenica da radimo. Niko od nas nije imao bilo kakvu primedbu, niti je na bilo koji način nervozno odreagovao kada argumentima raspravljamo sa gospodinom Ćirićem. Međutim, ovde uopšte nisu bili argumenti, ovo je bila jedna politička tribina sa mnogo netačnih podataka gospodine. Pod jedan, vrednost ovog ugovora je 715 miliona pri čemu je vrednost zajma 608, a 107 je učešće Republike Srbije, odnosno učešće EPS-a tako da to nije kamata nego naše učešće. (Janko Veselinović, s mesta: Kolika je kamata?) Pa to uzmite pa preračunajte. Ne mogu da prihvatim bilo kakvu ocenu da se u donošenju ovog i definisanju ovog ugovora o zajmu radilo o bilo kakvoj nesposobnosti Vlade. Pa, baš naprotiv. Gospodine Veselinoviću, ovo je druga faza projekta. Prva faza projekta i taj ugovor koji je radila ta neka prethodna vlada 2009. ili 2010. godine u kojoj Socijalistička partija Srbije sigurno nije imala mesto ministra finansija i nije nosila tu priču oko samog ugovora o kreditu. Znači, tada su uslovi kredita bili daleko nepovoljniji od ovih. Pa, tada je kredit bio na 15 godina rok otplate sa 5 godina grejs perioda, mi smo sada uspeli da ispregovaramo 20 godina, rok otplate, sa 7 godina grejs perioda. Tada je kamatna stopa bila 3%, sada je 2,5% Tada su sredstva za obradu kredita bila 0,75%, sada su 0,25% Ovo je dokaz da je ova Vlada sposobnija od te Vlade, jer je obezbedila bolje uslove za realizaciju ovog kredita. Kada govorite o zaduživanju i sa tim stajem, pa da, upravo ovo što mi radimo je odgovor i na to vaše prethodno pitanje. Pa, mi u najvećoj meri vraćamo loše kredite koji su vučeni posle 2000. godine sa visokim kamatnim stopama i najveći deo tih novih zaduženja ide upravo na račun vraćanja tih starih. Zaista, ne želim da polemišem na toj osnovi, ali moram da kažem upravo zbog tog kontinuiteta o kome ste vi govorili, da mislim da ova Vlada daleko bolje i odgovornije radi ovaj ekonomski razvojni posao u Srbiji od te prethodne u kojoj smo takođe bili. To sa jedne strane. Sa druge strane, mislim da su ocene o tome da je strašno što dinar gubi snagu u odnosu na kinesku valutu. To su neozbiljne ocene ili se radi se o jednom potpunom nepoznavanju opštih ekonomskih faktora u celom svetu. Ljudi, Kina je u ovom trenutku druga svetska ekonomija. Pa, naravno da ne može naša valuta da se takmiči sa kineskom valutom, jer je to druga svetska ekonomija u ovom trenutku. Prva je EU još uvek. Dobro, izvinjavam se ako je prva, onda je prva. S druge strane, zlonamerno je pričati kako naš BDP pada, pa jedino zbog čega je došlo do pada u BDP je posledica poplava. Mislim da je to jedan zlonameran podatak. U suštini vi znate koliki smo samo gubitak imali u proizvodnji uglja i električne energije kao posledice poplava. Pa, ljudi, mi 27. maja ili 17. maja, od 17. maja do 27. maja je bilo ono najžešće sa poplavama, mi smo proizvodili nula grama uglja u Kolubari. Ne želite valjda na tragediji da bilo ko pravi političke poene. A danas smo doterali, iako su sve prve prognoze govorile da će nam za to trebati oko godinu i po dana, sada smo došli do toga da samo sedam meseci kasnije, sukcesivno smo podigli na 80 hiljada tona dnevno iz Kolubare. Ljudi, zaista smo učinili jedan izuzetan posao i ja uopšte ne želim da nam opozicija zbog toga aplaudira, ali ne mogu da prihvatim ni tu dozu zlonamernosti, pogotovo u onim segmentima gde smo dali maksimalne rezultate. Na samom kraju, očekujem u narednoj Skupštini da pričamo o ozbiljnim stvarima, a ne da se bavimo špekulacijama i netačnim novinskim člancima. Nikada nikome u ovoj Vladi niko nije zalupio vrata niti je to uradio meni kineski ambasador. Sa kineskim ambasadorom imam izuzetno prijateljski odnos i nacionalni sam koordinator za saradnju sa Kinom u mehanizmu Kina i centralna istočna Evropa. Kineski ambasador je naš veliki prijatelj koji je dao ogroman doprinos i veliku pomoć Srbiji i srpskom narodu u dobijanju samita, u pripremi i organizaciji samita. Imali smo ozbiljne pregovore vezano za sve ugovore, memorandume koji su potpisani tokom posete kineskog premijera gospodina Li Kećijanga Beogradu, ali to su zaista bili pregovori. Ponavljam vam, pa nismo mi obezbedili da uslovi za ovaj kredit 2014. godine budu toliko bolji u odnosu na uslove kredita iz 2010. godine ili 2011. godine tako što nam je to neko dao, poklonio ili palo sa neba. Ne, nego zato što smo pregovarali, imali čvrstu poziciju i tražili za Srbiju i njene građane najbolje uslove i obezbedili ih. Ali, ponavljam to su bili pregovori. Zahvaljujem gospodine ministre. Reč ima ministar u Vladi, Željko Sertić. Postavilo se ovde pitanje prodaje Telekoma i postavke zašto to radimo i na koji način, zašto su očekivanja da će Telekom postići bolju cenu. Ja sam to u toku dana danas nekoliko puta iznosio i reći ću i vama, žao mi je što niste bili da čujete obrazloženja na koji način i u kom pogledu. Ali, ova Vlada je svom kratkom mandatu od aprila meseca do danas, uradila toliko stvari koliko, ne mogu možda da kažem ovo što je gospodin Atlagić spomenuo neke ciljeve od bukvalno od početka rada koji je rekao za ekspoze premijera Aleksandra Vučića, ali toliko pohvala za svoj rad koji smo dobili od najznačajnijih svetskih institucija, od agencija koje prate rad i monitoring svakog našeg poteza zato što je interes da se usaglasimo, ne samo sa odredbama i statusima i standardima EU nego svetskog poslovnog okruženja kako bismo imali kompanije koje mogu da izađu na svetsko tržište i da se takmiče u svakom momentu. Iako nas ljudi sa strane hvale za tako nešto, ja ne mogu da razumem priču vašu kako smo mi gotovo banda kriminalaca koja ne zna šta radi. Takve reči koje vi upotrebljavate prema nama kao članovima Vlade, prvo mislim da nije korektno. Drugo, živimo u zemlji u kome nikada transparentniji i jasniji procesi nisu bili. Kada nikada ekonomija nije bila važniji činilac svakodnevnog života i to tvorili vrlo spremno i javno pred svim građanima Srbije. Potezi koji se donose danas nisu doneti prethodnih 30-40 godina u Srbiji, a da ne govorim o obećanjima 2000. godine kako ćemo preporoditi zemlju, a došli smo do 2014. godine, kada smo morali da menjamo i Zakon o radu i Zakon o privatizaciji i Zakon o građevini, i da vraćamo skupe kredite koje ste vi 2008. godine podizali, a danas pričate o javnom dugu i o problemima koji postoje i kažete nama da smo nekompetentni, a mi smo formirali priču. Spominjete malo pre mala i srednja preduzeća. O kojim malim i srednjim preduzećima ste vi vodili računa u prethodnom periodu? Nije ova Vlada za šest meseci porušila ceo sistem funkcionisanja privrede u prethodnom periodu, nego upravo prethodne vlade, a mi danas pokušavamo iz jednog potpunog haosa, u jednoj potpunoj ekonomskoj bari, da vratimo deo po deo. Vratili smo i „1. maj“ iz Pirota, koji je počeo da radi, skoro 300 radnika je počelo da radi, upravo zahvaljujući našim naporima i pregovorima koje imamo i sa slovenačkom državom i sa ljudima koji su dole. Tražimo svaki mogući način i svako dobro i korektno rešenje da svaku firmu spasemo. Zahvaljujući Fondu za razvoj, neka od tih preduzeća danas funkcionišu. Zahvaljujući Fondu za razvoj, imamo mogućnost i da danas pregovaramo o „Železari Smederevo“ i da pokušamo da napravimo dobar posao, da spasimo „Železaru“, ne samo zbog Smedereva, ne samo zbog 5.000 radnika kojima svakako to jeste prioritet, nego zbog ukupnog ekonomskog života u Srbiji. A Fond za razvoj trpi posledice i „Agrobanke“ i „Privredne banke“ i Fonda za razvoj Vojvodine, koji je svojim kreditima napravio probleme koje i dan-danas imamo, i na ovom nivou Fonda za razvoj Srbije. Ako pričamo o odgovornosti, nikada odgovornija Vlada nije postojala u ekonomskom smislu i u svakom aspektu elemenata koji nas pridružuju, svakog dana, korak ka EU. Ako to priznaju čelnici EU i ako dobijamo svakodnevne pohvale za taj deo, ja ne razumem vaš stav i pojedinih poslanika u kojima nas nazivate pogrdnim imenima i neodgovornim ljudima. Voleo bih da mi date jedan jedini konkretan razlog da tako nešto možemo da pričamo. Mi danas iz pokušaja da na najtransparentniji i najbolji način ne srljamo u prodaju „Telekoma“ tek tako, nego smo raspisali javni tender, koji će biti objavljenu naredne dve nedelje, za privatizacionog savetnika, da vidimo šta će nam pametni ljudi iz svetske klase predložiti, na koji način da idemo u budućnost sa našom kompanijom, koji su to modeli koji bi omogućili Srbiji razvoj i podsticaj od strane kompanije, a ne da se desi za tri ili četiri godine da imamo smanjivanje poslovnih aranžmana. Da bismo došli do današnje situacije u kojoj imamo „Telekom“ koji je i vlasnik u Republici Srpskoj, a koji ima i svoje vlasništvo i operativu i u Crnoj Gori, dakle, do jednog regionalnog igrača. Da li je bilo različitih transakcija u tom periodu? Došli smo danas u mogućnost da možemo da ozbiljno promišljamo o budućnosti „Telekoma“ i da razmišljamo na koji način da uđemo u strateško partnerstvo ili u neku vrstu prodaje, kako bismo omogućili život. Od sredstava koje budemo dobili, i od „Telekoma Srbije“ i od ostalih privatizacija, koje, nažalost, nisu ostale u velikoj meri sposobne da privuku neki veliki kapital, jer sve što je bilo dobro, ili je prodato davno, još 2003, 2004. i 2005. godine, a da ne pričam o tome šta se dešavalo nakon toga sa velikim brojem privatizovanih preduzeća, kakav potpuni haos imamo u poljoprivrednim kombinatima, kakav kriminal se dešava iza zatvorenih vrata, itd.

Mi danas pričamo sa velikim svetskim imenima na pravi način. Danas je u Privrednoj komori Srbije u Beogradu održan sastanak sa „Tenisom“, koji je odlučio da osnuje svoju kompaniju u Srbiji, ljudi su doneli odluku i ulazimo u najveću investiciju u poljoprivredi, možemo tako da kažemo, u poslednjih 20 ili 30 godina. Najveća evropska kompanija za stočarstvo je odlučila da uđe u Srbiju i da napravi svoje pogone ovde u Srbiji. To su elementi o kojima svakog dana pričamo i svakog dana pravimo rezultat i ne želim da na bilo koji način ovde slušam o nama kao nekompetentnim, kao o nekom ko ne voli svoju državu i ne čuva. Ovo što radimo danas sa ovim izmenama Zakona o privrednim društvima, upravo jeste u pravcu čuvanja državne imovine, odnosno očuvanja „Telekoma“, kako bismo mogli na pravi način da razgovaramo. A mogli smo i da kažemo da ćemo 10% akcija da razvejemo, upravni odbor će doneti odluku onako kako smo i pre po starom zakonu, 10% će biti raspoređeno i niko ništa nije dobio. Imali bismo manji kapital. Imali bismo problem da ako želimo da ostvari isti kapital, da moramo iz neraspoređene dobiti da prebacujemo sredstva. Dakle, ulazimo u neke bilanse koji nam u ovom momentu ne odgovaraju. Kritikovati investiciju od 700 miliona dolara, razvojni projekat koji će sam od sebe da vraća kredite i da nam zaposli 500 mesta u narednih godinu dana, da nam otvori ko zna koliko pratećih poslova, kao što imamo danas situaciju sa „Železarom Srbije“, da na pet hiljada radnika u „Železari“ imamo gotovo 15 hiljada u pratećim poslovima, koje se otvaraju radna mesta. To su uspesi koje pravi ova Vlada i to znaju građani Srbije, a očigledno toga nisu svesni poslanici koji sede ovde sa nama i raspravljaju o zakonima. Reč ima dr Dijana Vukomanović. Replika. Poštovani predsedavajući, ja ću svoje pravo na repliku, pošto je narodni poslanik koristio uvredljive i neadekvatne kvalifikative, iskoristiti takođe isto kao i uvaženi gospoda ministri, da citiram konkretne činjenice. Znači, nemojmo sporo pamtiti i brzo zaboravljati, jer, ako ništa drugo, relevantne institucije sve beleže, istoriju, ekonomsku istoriju zemlje, da se sada ne bavimo političkom istorijom. Dakle, pozivam se na podatke Instituta za tržišna istraživanja, koji kaže da izuzetno robustan rast spoljne zaduženosti Srbije je nastao upravo u periodu u kome su ekonomske resore vodili kadrovi bivše ili sadašnje stranke kojoj uvaženi narodni poslanik pripada. Kada je doneta odluka o masovnoj privatizaciji, došlo je do pada spoljnog duga, pozivam se na podatke Instituta za tržišna istraživanja. Od 2001. godine do 2007. godine, spoljni dug je opao od 10,3 na 6,3 milijarde evra, da bi na kraju 2012. godine, znači od 2007. godine do 2012. godine došlo do ubrzane dinamike zaduženosti do čak 12,2 milijarde evra. Dakle, udeo države u stvaranju tog duga od 2008. godine do 2012. godine je porastao od 30,9% na 49,9 procentnih poena. Dakle, za 19% Zna se ko je tad bio premijer, ko je bio ministar finansija, ko je bio ministar privrede. To nisu bili poslanici sada vladajuće koalicije, odnosno predstavnici sada vladajuće koalicije. Ja molim da citiramo tačne podatke i da se uzdržimo od loših i neadekvatnih, da ne nazovem, uvredljivim, kvalifikativima. Izvolite. Gospodo ministri, dame i gospodo narodni poslanici, malo pre smo prisustvovali jednoj tiradi, jednoj dobro naučenoj pesmici, sa jednom manom - što ta pesmica nije istinita. Ali je naučena. Međutim, to nije prvi put i nije ni poslednji put nažalost od nestručnog, nesposobnog i nekompetentnog gospodina Janka Veselinovića. Ovo namerno kažem baš da bih pokazao kako je to kada se zavitla ta verbalna kamenica i kako je to kada se ta ista verbalna kamenica vrati nazad i pogodi baš onoga ko je istakne i ko je izrekne.

Izvolite, nastavite. I šta je to kada se krediti dobijaju i uzimaju pod povoljnijim kamatnim stopama, zato što je ova vlada Republike Srbije napravila sporazum sa MMF, zato što smo na taj način dobili taj atest i taj potrebni pečat da smo stabilna zemlja, zemlja koja ide jasnim reformskim putem i da bi iste te kredite koje dobijamo pod povoljnijim uslovima vraćali one stare kredite koje je nesposobna, nestručna i nekompetentna Vlada Janka Veselinovića radila u prošlosti i zaduživala sve građane. Ja ću pitati ovim putem nesposobnog, nekompetentnog i nestručnog Janka Veselinovića kada je njegova Vlada uzela kredit po 2,5% kamate godišnje? Bio sam u osmom sazivu prisutan kada se o takvim zakonima i o takvim kreditima glasalo u Narodnoj skupštini. Za vreme Vlade koju je podržavao nesposobni, nekompetentni i nestručni Janko Veselinović.

Gospodin predsedavajući, mislim da vaše vođenje sednice govori dovoljno o Gospodine Veselinoviću, vi ste uveli rečnik unazad pola sata. Petnaest minuta ste vređali Vladu, ministre, premijera i sada se bunite zbog jedne rečenice. Gospodine Veselinoviću, prihvatite ono što ste vi uveli u ovu Narodnu skupštinu u vašem izlaganju. Naravno, ne bih trošio vreme građana Srbije na bilo kakve uvrede kojima se služio prethodni govornik, već bih samo hteo da se osvrnem na ono što su dva ministra rekla vezano za ono što sam ja pre toga istakao. Ni jednom jedinom rečju ni gospodin Antić ni gospodin Sertić nisu demantovali ono što sam rekao, ni činjenicu koliko se zadužujete u sekundi, u minuti i u mesecu, ni ukupno zaduženje, ni činjenicu da vodite državu u bankrot, niti je gospodin Sertić dao odgovor na pitanje šta će učiniti da se mala i srednja preduzeća u njegovom Novom Sadu, u mom Novom Sadu, u njegovoj Vojvodini, u mojoj Vojvodini, u njegovoj Srbiji, u mojoj Srbiji ne gase i da ne otpuštaju radnike, a to se dešava zbog parafiskalnih nameta koje ste dali za ta mala i srednja preduzeća. Gospodine Antiću, nemojte zamenjivati teze. Kako možete reći – društveni bruto proizvod je pao zbog poplava, pa onda reći – vi ste se zaduživali po višim kamatama? Gospodine Antiću, zar nije tačno da su te kamate bile proizvod svetske ekonomske krize? Zar nije to tačno i da su sada na svetskoj pijaci novci nešto jeftiniji, gospodine Antiću? Zar nije tačno, gospodine Antiću, da je sada na svetskom tržištu dolar i evro za zaduživanje nešto jeftiniji? Dva puta je padao kreditni rejting za vreme vaše Vlade.

Već drugi put spominjete parafiskalne namete i uopšte namete privredi i ispadne kao da smo mi to kreirali u poslednjih šest meseci, a to je nešto što privrednici i ja prvi koji sam iz privrede došao pričamo već godinama unazad, jedan potpuno nekonzistentan sistem u kome je svako pravio onako kako mu je trebalo. Imamo šumu propisa koji međusobno ne funkcionišu. Mi sada pokušavamo u tom delu da napravimo kao da postoji čarobni štapić kojim možemo to da rešimo i na bazi toga pokušavamo svakog dana da napravimo poteze kojima bi kratkoročno doneli kiseonik našim malim i srednjim preduzećima kako bismo dobili vreme da u jednom procesu koji traje i koji ne može da bude preko noći rešen, rešimo velike probleme koje smo nasledili od svih prethodnih vlada koje funkcionišu. Mi smo doneli strategiju za razvoj malih i srednjih preduzeća i definisali šest stubova razvoja u narednom periodu. Mi smo definisali da ćemo skoro 200.000 radnih mesta da osnujemo u narednih nekoliko godina samo po osnovu malih firmi. Mi smo ti koji smo Fond za razvoj vratili upravo onima kojima treba da bude podnet, a to su mala i srednja preduzeća. Mesec dana sam sedeo sa preko 1.500 baš tih predstavnika malih i srednjih preduzeća u Privrednoj komori Srbije na početku mandata kako bih čuo svaki detalj od njih. Svaki ministar je dobio za sebe spisak problema koje on zadužuje preko zakona i preko onoga što rade svakog dana kako bi se upoznali sa problemima i kako bismo se istakli koji deo i na koji način da rešimo upravo ono što treba, da napravimo na pravi način pozicije šta su to kratkoročne obaveze, šta je to što u nekom drugom periodu možemo da radimo. Uslov za kompletan oporavak privrede je fiskalna konsolidacija koja je urađena, upravo ovo što nam je MMF i Svetska banka dale pohvale. Svetska banka je juče iznela da ćemo u 2016. godini imati pozitivan rast i prihvatila to da su nam poplave ove godine odnele jedan deo društvenog proizvoda, koji bi bio potpuno drugačiji, bio pozitivan da nije bilo poplava, na šta mi nismo uticali. Da bismo imali jeftinije kredite i u komercijalnim bankama, da bismo imali pravu sliku investicionih aktivnosti u Srbiji mi moramo da budemo ozbiljna država. Vi niste učinili ovu državu ozbiljnom. Mi na pravi način, kroz ekonomiju, gde se vidi da su jedan i jedan dva, pokušavamo da vratimo veru svakom čoveku da vredi biti u privatnom biznisu. Vi ste prelili 200.000 ljudi iz privatnog sektora u javni sektor da biste zadržali političku moć. Mi sada treba da vratimo te ljude, da onima koji su prevareni u velikom broju slučajeva vratimo želju i nadu, da pokušamo sa njima da na sve moguće načine različitim instrumentima pokušamo da vratimo ljude koji su se opekli u privatnom poslu da ponovo krenu ispočetka i da rade. Pokušavamo da razgovaramo svakog dana sa privrednicima, od premijera do svih ministara. Na svaki mogući način podstičemo ljude da dođu i osnivaju nova preduzeća. Otvorili smo priču potpuno jednaku i za strane i za domaće kompanije. Vi danas imate gotovo pola, pola kompanija koje razgovaraju oko podsticaja i ulaganja u Srbiju. Dakle, bilo koja ocena o malim i srednjim preduzećima mislim da vi najmanje pravo imate da pričate o tome. Ako je iko uništio ovde budućnost malih i srednjih preduzeća to je prethodni period od deset godina koji je posle 2000. godine, kada smo krenuli u nadu da će biti bolje, došli smo do 2014. godine gde smo morali da menjamo zakone koji su elementarne stvari, koje su odavno trebalo da budu urađene. Zahvaljujem gospodine Sertiću. Reč ima ministar Aleksandar Antić. Zaista nisam finansijski ekspert da bih znao kako su se kretale iz nedelje u nedelju, iz meseca u mesec ili svake godine kreditne stope i kako su se kretale kamatne stope, ali ono što je činjenica, ovaj kredit i ova finansijska linija je najpovoljniji ugovor koji je Republika Srbija ikada ostvarila. Ponavljam, iz tog razloga ne očekujem aplauz od opozicije, jer to jednostavno ne pripada delu našeg političkog ambijenta i kulture, ali ne mogu da prihvatim reč kritike o ovom ugovoru. Ljudi, 20 godina rok otplate, sedam godina grejs period, kamatna stopa fiksno 2,5% sa svim onim ostalim elementima koji su minimalni vezano za takse za upravljanje kreditima i slično. Za izgradnju prvog energetskog objekta koji kada se bude završio to će biti gotovo 30 godina od poslednjeg velikog energetskog objekta, 350 novih megavat sati električne energije i gotovo tri miliona tona uglja više sa kopa „Drmno“ To je jedan biser. Taj projekat će se otplatiti u periodu od 15 do 17 godina i posle toga će naša deca i generacije koje dolaze da uživaju apsolutne benefite te jedne velike investicije koju radimo za budućnost. Ponavljam, ovaj projekat je prošao sve moguće finansijske provere sa stanovišta isplativosti i kao apsolutno isplativ projekat je dobio i finansiranje i odluku naše države da nam tako nešto treba. Ne mogu da prihvatim da ovo zovete zaduživanje zemlje, jer ovo nije zaduživanje zemlje. Ovo je nova investicija za budućnost Srbije. Jednostavno molim da razgovaramo na bazi ozbiljnih argumenata i u takvoj jednoj raspravi ja sam očekivao da će ovaj projekat dobiti podršku svih poslaničkih grupa, zato što je deo s jedne strane kontinuiteta politike koju je imala i prethodna Vlada, poboljšan za jedan novi kvalitet koji je proistekao iz ozbiljnih pregovora koje smo imali radi ostvarivanja povoljnijih uslova za finansiranje samog projekta. Hoću da verujem da ovo što ste vi imali je deo dobrog rejtinga i gledanosti, pa ste imali tu potrebu, a da ćete u danu za glasanje glasati za ovaj projekat. Pa, i vaša stranka se ugradila, makar sa jednom malom sličicom, u mozaik koji će dovesti do izgradnje ovog novog energetskog objekta. Izvolite. Dva minuta kolega Veselinović je lepo govorio bez upotrebe uvredljivih izraza, tako da sam do pola uspeo. U onoj drugoj polovini nisam, a to je ovaj stručni, ekonomski, finansijski deo. Ono što je gospodin Veselinović prevideo ili ne želi da vidi, da je dobra vest daFitch Ratings je poboljšao rejting Srbije sa B- na B+, sa stabilnim autlukom. Da li je to potvrda reformskog kursa politike i politike koju vodi Vlada Republike Srbije? Da, jeste. Međutim, ono što gospodin Veselinović nikako ne želi da shvati, ali dobro, ponavljaću sve dok ne nauči, a to je rolanje kredita. Šta znači rolanje kredita? Ovo jesu novi krediti, ali ne i novi dugovi, zato što se ovim kreditnim linijama, koji su povoljniji, baš zbog povoljnijeg kreditnog aranžmana i kreditnog rejtinga koji imamo kao država, zbog sporazuma sa MMF-om, koji je Vlada gospodina Veselinovića oterala iz ove države, dobijamo povoljnije kredite, kao što je gospodin Antić govorio, 2,5%, kao što je kredit za Kostolac B. Na taj način, te kredite koji su povoljniji, vraćamo stare kredite koje je zadužila Vlada gospodina Veselinovića. To jesu krediti, ali ne i nova zaduživanja. Samo time hoćemo da relaksiramo u budućnosti iznose koje kao država, kao budžet moramo da plaćamo kroz kredite i kroz kamate. Godine 2008, narodni poslanici, dame i gospodo, 200 miliona evra je bilo opredeljeno u budžetu za kamate. Godine 2015, ove godine, samo za finansiranje kredita za kamate, milijardu i dve stotine miliona evra, baš zbog takvih nepovoljnih kredita, baš zbog takvih nepovoljnih kamatnih stopa, baš zbog takvih nepovoljnih rejtinga koje smo kao država imali zbog manjka hrabrosti, zbog političkog kukavičluka, da se ne sprovedu reforme. Sada zbog hrabre reformske politike ove Vlade Republike Srbije, Aleksandra Vučića, njegovog tima u Vladi Republike Srbije… dobili smo i povoljniji kreditni rejting i povoljnije kamatne stope, gde vraćamo kredite koje ste vi zadužili, gospodine Veselinoviću. Mislim da bi trebalo da se vratimo na temu. (Janko Veselinović, s mesta: Replika.) Gospodine Veselinović, mislim da je dovoljno rečeno. (Janko Veselinović, s mesta: Pomenut sam.) Možete dobiti pravo na repliku, jer gospodin Babić je pomenuo vaše ime i prezime, ali mislim da bi ipak trebalo da završimo sa ovim krugom replika, kao što smo rekli. Izvolite, ako insistirate. Ono zaista ne zavređuje pažnju.

Vi ste dobili repliku na izlaganje gospodina Babića. Hvala, uvaženi predsedavajući. Moram da priznam, završio sam pravni fakultet, nisam ekonomski, ali sam dosta toga vezano za ekonomiju čitao. Ja ovakvo neznanje odavno nisam mogao da čujem i ovakvo neko izlaganje, od mnogih poslanika koji se suprotstavljaju ovome. Elementarna stvar je da priznate da neko nešto bolje radi. Mi smo ovde sada čuli kako su navodno danas jeftinije pare jer nema ekonomske krize, pa možete da podignete kredit po nižim kamatnim stopama, nego u onom periodu kada su oni bili vlast, kada je bila ne znam kakva ekonomska kriza. Čisto za informaciju, danas je mnogo gore stanje zato što, da se ne lažemo, ne daj Bože, treći svetski rat nam kuca na vratima. Pogledajte koliko imate žarišta u svetu. Sve je nepredvidivo šta će se zbivati, dešavati. Mnoge ekonomije propadaju. Neke države u EU, koje su bile izuzetno ekonomski jake, prilično sada slabe. Niko više tek tako ne daje novac. Nisam mogao nikako da shvatim ko to sada tek tako daje jeftiniji novac nego u onom periodu, ali šta da radite, imate neke koji takve stvari tvrde. Hoću otvoreno građanima da kažem, neko se ranije zaduživao da bi kupovao glasove, to je bila poenta i zaduživali su se po kamatama čak i do 9,5% To je bila cela poenta, kupovali su se glasovi i mi to tako građanima moramo da kažemo, zato što je to jedina istina. Zato mi danas vraćamo milijardu i 250 miliona evra, samo kamate ove godine moramo da vratimo zbog tih sumanutih kredita koji su tada podizani. Kada govorimo o Fondu za razvoj, moram da priznam, vi me podsetite, gospodine Sertiću, znam da se dugo bavite ekonomijom, bili ste u Privrednoj komori Srbije itd. Mi smo imali svojevremeno nekakav Nacionalni investicioni plan. Sećam se, mi smo svojevremeno kao država prodali „Mobtel“ Sve je to nekada ušlo u taj Nacionalni investicioni plan. Mi i dan danas nemamo pojma šta je bilo s tim parama. Gde su završile pare od tog „Mobtela“ Prodali smo čitavu jednu kompaniju. Kako je ona uzeta od familije Karić i kako je to sve urađeno, nije ni važno, neka to neki drugi organi utvrđuju, mislim, naravno, da je bitno, ali me interesuje gde je taj novac? Mi smo prodali na stotine preduzeća u privatizaciji, niko pojma nema gde su te pare, nestale, isparile. Podigli smo ne znam koliko milijardi evra kredita. Pojma niko nema gde je taj novac, i plus smo se zadužili do besvesti. Fond za razvoj je, nažalost, do sada služio isključivo da se finansiraju partijski projekti, da se negde nekom isplati novac u kampanji kako bi on mogao da kupi glasače. Za to je služio Fond za razvoj, posebno ovaj u Vojvodini. To je čist kriminal bio šta su tamo radili, od navodnih fabrika medenjaka, što su otvarali do ne znam čega i onda se tako podignu pare. To jeste zaista bio Fond za razvoj, ali Fond za razvoj računa, gde su se nule povećavale na nečijem kontu. Došli smo do ruba propasti. Sada ovo što vi ovde uvodite je nešto što je zaista za pohvalu, prvo, zato što ovaj Fond za razvoj, Republika Srbija više ne garantuje za njega. On mora da garantuje svojom imovinom, što znači da mora da bude velika odgovornost onoga ko vodi taj Fond za razvoj. On više ne može da tako proćerda novac i da ne vodite računa, te pare koje ste dali nekome kako se troše. Znači, morate da vodite računa kako se troši taj novac i da li će oni da vrate taj novac. Mi smo imali na stotine nekakvih takvih projekata. Vi znate, iz tog Fonda za razvoj, šta smo mi danas to razvili? Možda grešim, možda nisam upoznat, možda je negde zaista nešto razvijeno. Ali, šta smo mi to razvili do danas? Kakav to epohalan projekat imamo iz tog Fonda za razvoj, a bačene su pare, tolike su pare otišle? Neko je lepo ispumpavao novac iz države. Vezano za ovaj fond, razumem, on ovako sada postoji, ali sam više pristalica razvojne banke. Međutim, ovo sada što radite, povećava se odgovornost onoga ko taj Fond vodi i povećava se odgovornost onih koji dobijaju novac da taj novac zaista utroše u projekat za koji su aplicirali. To je nešto što je veoma pohvalno i država Srbija više ne garantuje, garantuje Fond svojom imovinom. Što se tiče Zakona o privrednim društvima, mi smo ovde sada slušali razne stvari vezane za „Telekom“ Znate šta, 2011. godina i 2015. godina su nebo i zemlja, po pitanju razvoja telekomunikacionih sistema, tehnologije itd. Znate, na svakih godinu dana imate neverovatan progres. Nažalost, naš „Telekom“, ovakav kakav je danas, a danas je takav zato što je neko zapošljavao partijske kadrove i zato što ga je potpuno uništavao, nisam siguran da u budućnosti može da parira konkurenciji. Ne može, nikako, da se prosto složim. Znači, morali biste da otpustite bar trećinu radnika odatle, jer su, da se ne lažemo, nepotrebni i morali biste mnogo toga da investirate u tehnologije za koje mi se čini da ova država nema sredstava. Pogledajte danas objektivno koliko se „Telenor“ kod nas razvio, pogledajte koliko se i „Vip“ razvio, a pogledajte SBB koliko se samo razvio posebno u ponudi televizijskih programa, gde imate objektivan problem da se tučete sa takvom konkurencijom i nisam siguran da država to može da iznese. Ovo sada što se donosi i ako se ulazi u fazu prodaje „Telekoma“, meni je drago da se prvo ne srlja. Znači, vi ste samo lepo rekli da ćete tražiti da vam intelektualci i ljudi od struke daju modele i rešenja i da vidimo kako može da se uđe u javno privatno partnerstvo, možda da,ne znam, država ostane većinski vlasnik, a da se jedan deo akcija proda, možda da se proda sve. Zaista nisam ni ja tu kompetentan, niti stručan, ali je činjenica da mi moramo nešto tu da promenimo, jer ovakvo stanje je neodrživo. Voleo bih da je naš „Telekom“ kao „Telenor“ Norveške, ali nažalost, mi se nismo bavili razvojem naše telekomunikacione kompanije, nego smo je uništavali neracionalnim zapošljavanjem, deljenjem plata do besvesti, podizanje kredita, finansiranjem raznih gluposti o nekakvih sportskih klubova, gde su se pare bacale u bunar. Čuli smo malopre ovde od jednog poslanika da mi danas, da li je tako, punimo, kako je rekao, rupe bez dna. Ja samo pitam – ko je stvorio te rupe bez dna? Pa, nije stvorila ova Vlada te rupe bez dna. Nije stvorila ova Vlada ta preduzeća u restrukturiranju, pa ih danas imate toliko, glava vas boli ne možete to da rešite, gospodine Sertiću, i pitanje da li ćete moći to sve da rešite, jer MMF, izvinite, zahteva da se uradi i logično je, jer dali su nam, na kraju krajeva, taj kredit koji uslovno koristimo, ali moramo da rešimo neke probleme. To je dobro za nas da se konačno opametimo, da negde nešto moramo da rešavamo i da ne možemo više da bacamo pare zaista u rupe bez dna koji je neko drugi stvorio. Tako da, moram da priznam šokiran sam i sa ovim da neko ne želi da glasa za kredit koji uzimamo, koji je 2,5% ,sa grejs periodom na sedam godina od države koja je u neverovatnom tehnološkom progresu, koja će vrlo brzo, ako nije već, tu se možda ne slažem gospodinom Antićem, postala prva ekonomija na svetu. Vrlo sam ponosan što sam član Grupe prijateljstva sa Kinom. Imao sam prilike da čujem neke stvari vezane za samit, koji se ovde dogodio. Veoma sam srećan što je Narodna Republika Kina izabrala baš Beograd kao centar svojih investicija u Evropi i na Balkanu. To je velika stvar za Srbiju. Ovde vam je samo važno da iznesete neku aferu u novinama, izmišljenu, da podrivate sistem, ako je potrebno, da tako plasirate na naslovnim stranama razno razne gluposti, ali kada bi trebalo da se kaže da je Kina izabrala baš Beograd za centar svojih investicija i da će on biti taj centar kineske ekonomije u Evropi, to onda nije vest. Kao što nije vest i ovo što je malopre gospodin Babić rekao, da nam je kreditni rejting sa B minus došao na B plus.

To je potpuno neverovatno. Da je slučajno pao kreditni rejting, onda bi rekli – vidite, pada vam ekonomija, ne znate ništa, itd. Ovde šta god da uradite ne valja.

Mislim, potpuno neverovatno i sumanuto šta ovde sve imamo. Kažem, lepe vesti u Srbiji nisu vesti. Ovo što radite i ove zakone koje ste predložili i ovo, ako se dogodi, a nadam se da hoće, da se izgradi Kostolac B, jer 30 i nešto godina ništa u energetiku nismo uložili, apsolutno ništa, nismo dalekovod postavili. Verujem da ova zemlja ima šanse da ide napred, uostalom to sve međunarodne institucije kažu, a one su, čini mi se, najkredibilnije. Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog načelnog jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika?

Hvala vam. Vrlo kratko vreme, ali mislim da bismo mogli da pomenemo neke važne stvari koje smo danas ovde čuli. Jedna od stvari, čuli smo od kolege poslanika, Kina kao prva privreda sveta i od ministra. Tačan je podatak da je druga. Prva privreda sveta su SAD. Mislim da je važno i to pomenuti. Drugo, meni nije jasno zbog čega gospoda ministri ovako nervozno reaguju na nastup opozicionog poslanika. Mislim da je važno da razgovaramo argumentima.

Mislim da nije dobro dobacivanje i ta vrsta nervoze. Mislim da je potrebno razgovarati upravo jezikom argumenata. Ono što je važno, po meni, mislim na ministra privrede, reaguje na neke nastupe i poslanika u vladajućoj koaliciji, koji na neki način šire ekonomski defetizam, gde se kaže, opravdajući ovaj pristup privatizacije „Telekoma“, da je to neophodno zbog toga što će, zamislite, „Telekom“ u ovoj situaciji, ukoliko ne bude privatizovan, doživeti sudbinu smederevske „Železare“ ili neće biti sposoban da se bori sa konkurencijom, u tom smislu. Pogledajte, ovaj „Telekom“, sa ovim ljudima i sa ovolikim brojem zaposlenih ljudi, pravi neto dobit od 140 miliona evra. Zaista mislim da nije korektno na takav način se nervirati, jer takav pristup umanjuje njegovu vrednost. Cilj svih nas je da „Telekom“ bude sve vredniji iz dana u dan i, naravno, da je potrebno, uz pristup svakog od nas, uz visoku odgovornost u ovim klupama, da pažljivo govorimo o svemu tome. Reč ima ministar u Vladi, gospodin Željko Sertić.

U tom smislu su sve aktivnosti koje su i pokrenute u pravcu da „Telekom Srbija“ bude vodeća kompanija u Srbiji, jednaka bar „Telenoru“ i onim velikim kompanijama u Evropi. Zahvaljujem, gospodine Sertiću. Da se nadovežem na prethodnu raspravu. Gospodine Antiću, kada sam govorio o kreditu i odnosu kamate koja je bila u vreme ekonomske krize i danas, to su podaci koji mogu da se proveri. Ne tražim od vas, gospodine Antiću, da budete ekonomski ekspert, ali tražim političku korektnost kada govorite da je ovo kredit po najnižim kamatama do sada, kažite punu istinu, kažite čija tehnologija će biti ugrađena, čija oprema i čiji zaposleni će raditi na tom poslu. To nije nevažno, gospodine Antiću. Vi ste mene pitali da li ćemo mi glasati za ovaj ugovor o kreditu. Nisam govorio o kreditu, robnom kreditu, kako god hoćete da ga zovemo, izolovano. Dakle, kada bi govorili o njemu kao izolovanom kreditu, mogli bi da se složimo, gospodine Antiću. Ja sam vrlo jasno govorio o ekonomskom, političkom kontekstu u kome se zadužujemo, a zadužujemo se u periodu kada se ova Vlada zadužila prethodne dve i po godine za 7,5 milijardi eura i kada nije više ista situacija kao 2009. godine. Kada sam govorio o juanu i uvođenju njega na našu listu valuta koje mogu da se kupe i prodaju kod nas, nisam mislio o njegovoj snazi niti da je to nešto loše za Srbiju, nego sam govorio samo o činjenici da ćemo svako jutro kada pogledamo koliko je dinar oslabio u odnosu na euro, na dolar, na švajcarski franak, gospodine Antiću, 20% samo danas će oni koji su zaduženi u švajcarskom franku morati da plaćaju više. U tom kontekstu sam spomenuo juan, ali vi ste to dobro shvatili samo naravno, nećete do kraja da kažete celu istinu. Naravno nisam dobio od gospodina Sertiće nikakve odgovore i stara praksa ministara vladajuće koalicije, narodnih poslanika iz vladajuće koalicije, od danas i poslanika SPS, pošto su dobili packe od velikog šefa, jeste da ponavljaju, da pričaju o prošlom vremenu, o prošlom vremenu, o prošlom vremenu, o prošlom vremenu. Pitao sam vas gospodine Sertiću, šta ste uradili i šta ćete uraditi za male preduzetnike? Ništa gospodine Sertiću. Da se vratimo na ova dva zakona o kojima sam rekao da želim temeljno da pričam. Naime, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima stigao je u proceduru ovih dana i sa njim su pogažena sva pravna načela, gospodine Sertiću, vi niste pravnik, jel tako? Gospodin Antić prati dijalog gospodina Arsića i gospodina Bečića, ali čuće oni koji treba da čuju. Dakle, sva pravna načela od Rimskog prava do danas. U četiri člana Zakona o privrednim društvima su pogažena. Član po član ću vam reći. Dakle, u prvom članu, samo u prvom članu se krše najmanje tri pravna načela poznata od Rimskog prava do danas. U ovom članu, samo da podsetim one koji ne znaju o čemu se radi, onemogućeno je akcionarima, u ovom slučaju manjinskim akcionarima, nejavnog akcionarskog društva „Telekom“, od sutra kada usvojite ovaj zakon, onemogućeno je da kupe prioritetno, odnosno da imaju pravo preče kupovine akcija. Ovaj zakon je donet zbog jednog pravnog lica, zbog „Telekoma Srbije“ Gospodine Sertiću i gospodine Antiću, i svi oni koji se nešto razumeju u pravo, a ima ih u poslaničkoj grupi SNS, sigurno ih ima, međutim ne znam da li žele da nešto o ovome kažu, osnovno pravno načelo kaže da zakon deluje er gaumes - prema svima. Dakle nije moguće donositi pravne norme koje će delovati prema jednom pravnom licu, pa bio to i „Telekom“, pa bilo to bilo koje pravno lice. U obrazloženju se jasno kaže da se to čini zbog „Telekoma“, ne samo to, nego što se u Zakonu jasno propisuje i jasno će posledice nastupiti samo za akcionare javnih, nejavnih akcionarskih društava, odnosno za akcionare „Telekoma“ Drugo pravno načelo, takođe poznato iz Rimskog prava jeste da zakoni deluju unapred, da deluju u budućnost, da ne deluju retroaktivno, pa čak i naziv vaše stranke vam ne bi dozvoljavao da donosite zakone koji deluju unazad. Ovaj zakon deluje unazad. Gospodine Antiću, vi sedite u Vladi koja donosi zakone koji deluju unazad. Osnovno pravno načelo krši se zbog toga što je neko zaboravio da realizuje postojeći zakon.

Još u 19. veku, gospodine Antiću i gospodine Sertiću, da vas čisto podsetim u kakvoj Vladi sedite i kakve zakone donosite, kaže se da je to prihvatio pravni sistem svih evropskih zemalja koje pripadaju našem pravnom sistemu u kome smo mi kaže – stečena subjektivna prava pojedinaca ne smeju da budu povređena retroaktivnim zakonom, bez obzira na opšti interes, čak bez obzira na opšti interes, a vi se ovde u zakonu pozivate na opšti interes. Tačno je da naš Ustav u članu 197, trebaće mi trenutak da ga pronađem, prvi stav – zakoni i svi drugi opšti akti ne mogu imati povratno dejstvo tačka. Znači ne mogu imati pravno dejstvo i kaže se – izuzetno samo pojedine odredbe zakona mogu imati povratno dejstvo ako to nalaže opšti interes utvrđen pri donošenju zakona. Gospodine Sertiću, kako može biti opšti interes nešto što se tiče jednog privrednog društva, zvalo se ono i „Telekom“ Kako to može biti opšti interes? Ne bi li vam mogli ti preduzetnici za koje kažete da nešto radite, ne bi li vam mogli svi oni privatnici koji jedva preživljavaju da kažu – hajde donesite jedan zakon koji će danas imati retroaktivno pravno dejstvo, pa da nam ispegla platni bilans, odnosno bilans za prethodnu godinu. Vi to radite samo zbog jednog pravnog subjekta, zbog „Telekoma“ Gospodine Sertiću, ne može to biti javni interes. Ne možete donositi zakon koji će retroaktivno delovati zbog jednog privrednog subjekta, zbog jednog privrednog subjekta koji je vaš premijer, gospodin Vučić rekao da neće prodavati ni za živu glavu, jer je to porodično blago, pa ga sada prodaje. Danas imamo ovde zakon koji omogućava da se proda „Telekom“, kojim je izneverio svoja predizborna obećanja, ali gore od toga jeste što je pogazio i vi svi zajedno, osnovna pravna načela na kojima je temelje države, Ustav Republike Srbije. Sa druge strane gospodine Sertiću, vi bi trebali dobro da znate da činjenica da postoje sopstvene akcije i da će te možda sopstvene akcije jednog dana nestati, ne utiče na tržišnu vrednost privrednog društva. Dakle, ništa se epohalno ne bi desilo da su te sopstvene akcije isparile. Dakle, ništa se epohalno ne bi desilo, tržišna vrednost „Telekoma“ bi ostala ista. Tržišna vrednost „Telekoma“ bi ostala ista gospodine Sertiću, nikakvih pomeranja u vlasničkim odnosima ne bi bilo. Šta bi se desilo? Došlo bi do poremećaja bilansa „Telekoma“, mogućeg. Došlo bi do poremećaja bilansa za 2014. godinu i moguće da bi „Telekom“ iskazao veći gubitak. Ali to nije razlog gospodine Sertiću, da se donosi zakon da bi neko privredno društvo imalo bolji bilans. Zar mislite da oni koji nameravaju da kupe „Telekom“ interesuju sopstvene akcije? Njima je bitna tržišna vrednost „Telekoma“ Dakle, čak i u tom delu gde kažete da ste sprečili, pravili neke štete, niste ništa sprečili. Vi ste samo fiktivan novac pretvorili u još jednom fiktivni novac, koji ćete jednog dana prodati zajedno kao knjigovodstvenu vrednost bez ikakve tržišne vrednosti. Sa druge strane, treće načelo koje je povređeno gospodine Sertiću je načelo jednakopravnosti svojine. Dakle, naš Ustav jasno kaže da su svi oblici svojine ravnopravni. Kako možete donositi izmenu i dopunu zakona kojim ćete pojedino, jedno privredno društvo, izdvojiti od ostalih privrednih društva u korpusu privrednih društava, a vi dobro znate koja su privredna društva, nema potrebe da sa vama diskutujem koja su to? Ustava RS, naslov ovog člana je – Ravnopravnost svih oblika svojine: „ Jamči se privatna, zadružna i javna svojina. Javna svojina je državna svojina, svojina autonomne pokrajine i svojina jedinica lokalne samouprave. Svi oblici svojine imaju jednaku pravnu zaštitu“ Gospodine Sertiću, kako mislite da će akcionari privrednih društava, da ih tako nazovemo, privatnih, ne postoji čak u zakonu privatna privredna društva, ali da ih tako nazovemo, kako mislite da ćeoni imati ravnopravnost, kada je u pitanju pravo preče kupovine, u odnosu na ove male akcionare? Ja nemam pojma ko su ti mali akcionari, tih 20% „Telekoma“ Dakle, ne štitim njihova prava. Ja ne znam da li su to pravna lica koja su u državnom vlasništvu, nisu u državnom, da li su to građani Srbije, itd. Sdruge strane, gospodine Sertiću, članom 2. narušili ste sledeće pravno načelo koje je opšte prihvaćeno u modernom svetu i u EU na koju se pozivate, i kada kažete da vas hvale iz EU, oni beleže donošenje zakona koje ste vi usvojili. Primena vaših zakona je, može se reći, gotovo zanemarljiva. Donosite zakone koje ne primenjujete. Donosite zakone koje ne primenjujete. Kaže se u drugom članu, u ovom članu se kaže da onemogućava članovima nejavnog akcionarskog društva da otkupe akcije koje su sopstvene akcije tog nejavnog društva. Kako možete da objasnite tim fizičkim i pravnim licima koja su možda imali želju da kupe još dve, pet, deset, pedeset akcija, da se udruže možda, da ste im preko noći oduzeli to pravo? Sledećim članom ste rekli da zakon stupa na snagu prvog dana nakon objavljivanja. Recite mi, gospodine Sertiću i gospodine Antiću, u kakvoj vi to Vladi sedite? Koja preko noći donosi zakone i koja ne omogućava onima na koje će se ti zakoni primenjivati ni da vide zakon. Ja ću vam pročitati zbog čega se zakonidonose sa rokom važenja osam dana od objavljivanja u „Službenom glasniku“, a to piše i u Ustavu RS. Dakle, u članu 196. Ustava, propisano je da se zakon objavljuje pre stupanja na snagu, te da se objavljuje u republičkom „Službenom glasniku“ Isti član Ustava propisuje da zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu na snagu stupiti ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi. Naročito opravdanih razloga nema, pošto je ovaj zakon praktično već prestao da važi, odnosno njegove odredbe su već prestale da važe. A zbog čega? Šta je smisao da danas zajedno nešto utvrdimo, da vidimo da li se slažemo ili se ne slažemo? Šta je smisao da zakoni makar osam dana budu dostupni javnosti, kako bi se građani upoznali sa njim? Smisao ove ustavne odredbe sastoji se u potrebi da se obezbedi pretpostavka za punu implementaciju zakona, obuke lica koja postupaju u vezi sa primenom instituta u ovom zakonu, obuke u vezi sa nadzorom nad primenom zakona i druge pretpostavke, kao i da se javnost obavesti o sadržini zakona i da se privredni subjekti, odnosno pravna lica i preduzetnici, fizička lica, odnosno državni organi, pripreme za obavezu koja se ovim zakonom uređuje. Kako, gospodo iz Vlade, mislite da se sve ovo realizuje preko noći? Kako mislite da će oni koji trebaju da primenjuju ove zakone, preko noći moći da se upoznaju sa ovim zakonima? S druge strane, i ovaj zakon je stigao po hitnoj proceduri. Dakle, nije bilo mogućnosti da u nekoj prethodnoj raspravi oni učestvuju u tome. Zbog toga, gospodo, ovaj zakon pokazuje svu stručnost, svu sposobnost ove Vlade. Ovaj zakon pokazuje na koji način vladate, kako vi to volite da kažete, državom. Razumem ja ministre koji su dostavili jedan ovakav zakon u proceduru, jer su shvatili da su omašili u njegovoj primeni i da neke posledice, pod navodnicima, postoje. Ja razumem zbog čega je gospodin Sertić i Vlada Republike Srbije dostavila ovaj zakon. Verovatno ćete pitati, nadam se, ko je bio zadužen da prati primenu ovog zakona? Zar vaši ljudi ne sede u upravnom odboru „Telekoma“ Zar on nije bio dužan da vodi računa da određene akcije koje su sopstvene akcije treba staviti na tržište, odnosno prvo ponuditi akcionarima?

Dakle, nikakve štete neće biti ukoliko ne glasaju, ništa se neće desiti, samo ćete zaštiti državu od neprava. Zaštitićete ovu Narodnu skupštinu od još jednog zakona koji je donet po hitnom postupku, koji važi retroaktivno, koji nejednako tretira pravna lica koja postoje na tržištu itd. Još jednom da se vratimo na prodaju „Telekoma“ Dakle, da li možete i da li uopšte imate ovlašćenje da u ime predsednika Vlade odgovorite na pitanje zbog čega ste bili protiv prodaje „Telekoma“, protiv toga da dođe strani investitor 2010. godine, odnosno zbog čega je Vučić, koji tada nije bio u vlasti, bio protiv toga i smatrao to nedomaćinskim, neodgovornim…

Ne možete 22 minuta, možete samo 20 minuta, gospodine Veselinoviću. Reč ima gospodin Babić, replika na izlaganje gospodina Veselinovića. Izvolite, gospodine Babiću. Rečeno je mnogo toga neistinitog, ali počeću redom. Retroaktivnost. Nema retroaktivnosti.

Dakle, 25. januar 2015. godine, a danas smo čini mi se u 15. januaru. Čini mi se da ćemo 19. januara govoriti o amandmanima i glasati o ovom zakonu koji će stupiti na snagu sledećeg dana. Nema retroaktivnosti. Taj argument prethodnog govornika je otpao, iako je potrošio mnogo vremena. Da nema efekat i da nema negativnih efekata, ima negativnih efekata. Ima negativnih efekata ukoliko ovakav zakon ne bi usvojili. Ukupni negativni efekat bio bi oko 40 milijardi dinara i to oko 20 milijardi smanjenja kapitala i 20 milijardi smanjenja neraspoređene dobiti.

Kao što ste hteli to u krajnje ne transparentnom procesu, bez čak i privatizacionog savetnika. Pa, vidite, mi sprovodimo postupak za izbor privatizacionog savetnika, vi ste to hteli da uradite preko noći. I to, i naravno, molim vas, znači, deset sekundi ako mi dozvolite. Nismo želeli i bili smo protiv zato što je ponuda austrijskog „Telekoma“ bila 800 miliona evra u novcu i dodatnih 420 miliona evra na devet jednakih godišnjih rata u 2012. godini. Za tu siću nismo bili spremni, ali smo bili spremni da zasučemo rukave, tri godine da radimo, da postavimo „Telekom“ na zdrave noge, na zdravu granu i da dobijemo znatna sredstva koja ćemo dobiti u narednom periodu. Reč ima narodni poslanik Veroljub Arsić, kao izvestilac nadležnog odbora. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, kada je ta čuvena briga oko „Telekoma“ upitanju, hteli su ovi da ga prodaju februara meseca 2011. godine i zarad narodnih poslanika i građana Srbije hteli su da finansiraju izbornu kampanju za 2012. godinu parama u „Telekomu“ Ništa drugo nije bilo upitanju. To su hteli da ga prodaju za siću, baš za siću. Zato je i rekao predsednik, sadašnji predsednik Vlade, tada je rekao – ni za živu glavu za te pare nećemo prodati „Telekom“ Očekujem, barem dva puta, veću cenu nego što je to bilo dok su oni vladali. Još nešto, sa tim se neće kupovati izbori, neće da se kupuju glasovi. Jedan deo novca, nažalost, moraće da ode na skupe kredite koji su oni podizali, a drugi deo moraće da ide u investicije. Sramota je da se postavljaju neka pitanja ovde. Onaj ko je radio revitalizaciju bloka B1 i B2. Tada vam nije bio problem da ti isti to rade, a sada vam je problem da prave novu termoelektranu. To vam nije bio problem? Šta će oni sve da donesu na leđima? Pa, nešto mora i ovde, biće naših podizvođača. Još nešto, izgradnja termoelektrane traje pet godina, rok eksploatacije 34 godine, 17 godina da se investicija potpuno vrati i 17 godina koje ostaju u Srbiji. Pa, sramota je što je neko protiv toga. Samo je bitno da se izađe ovde i da se napadne. Nisu bitni argumenti. Postavljaju se standardi. Standardi su, da nisu neki prespavali možda, trenutno postavljeni za tu termoelektranu kakvu nemaju, ne postoji nijedna termoeletrana u Evropi i EU sa tim standardima. Znači, za propise koji su važeći i koji će u trenutku puštanja termoelektrane da budu važeći.

Da podignemo kredit po 7%, 8% Oni su navikli tako. Podignu po 8%, 9%, angažuju neke svoje tajkune da prave termoelektrane, puteve i sve ostalo, pa podele pare sa njima. E, ovde nema. Finansijska konstrukcija je tačna, precizna, nema odstupanja. Stalno su bila odstupanja do 2012. godine. Zato smo dovde i došli. Zato mora „Telekom“ da se prodaje. Zato moraju da se uvode porezi na zaposlene u javnom sektoru. Zato smo morali da oštetimo i one građane koji su za svoj životni vek zaslužili penziju. Zato što se neko igrao državom. Bilo je važno da se slika, bilo je važno da neko strpa pare u džep, bilo je važno da se naprave tajkuni koji kontrolišu Vladu Republike Srbije i donosi Skupština Srbije zakone u njihovom interesu, ne u interesu građana. Pa, sada postavljate pitanje – što ih ne hapsite? Ne može niko da ih uhapsi. Napisali ste zakone da mogu da kradu.

Više su štete naneli ovoj državi, građanima Srbije, nego NATO bombardovanje i ekonomske sankcije zajedno. I sada to nama pripisuju. Ne, gospodo, mi ćemo da pravimo Srbiju, da je dižemo iz pepela pošto ste je vi napravili na pepeo. Nećemo da gledamo svoju ličnu korist, hoćemo da Srbija bude zemlja koja se poštuje u svetu, a to ćemo da vidimo i po ceni po kojoj će „Telekom“ da se proda i da njeni građani konačno budu zadovoljni, a ne da beže u EU nego da Srbija bude sastavni deo EU kao pravna država, ekonomski razvijena. To ste zaboravili, bilo je najvažnije samo kako kome da se završi neki poslić. E, to vreme je prošlo, gospodo. Zahvaljujem gospodine Arsiću. Reč ima dr Aleksandra Tomić.

Izvolite, gospodine Ćiriću. Evo, još jedan izliv meni zaista začuđujuće nervoze i nepotrebne u ovom trenutku. Ne znam zbog čega toliko nervoze kada probamo da razgovaramo argumentima i o nečemu što može da se vidi kroz podatke. Evo, odgovoriću gospodinu, kolegi, kroz neke podatke.

Reći ću vam jedan običan podatak koji možete da proverite, naravno.

Javni dug, a to možete da proverite, je bio 14,167 milijardi evra. Proverite to i to možete da vidite na svakom sajtu ozbiljnom koji se bavi ekonomijom. Dakle, to je iznosilo 163% učešća javnog duga u BDP. To je bilo posledica onoga što su nosile 90-te godine i ekonomsko stanje koje je tadašnja koalicija i Vlada dr Zorana Đinđića preuzela sa prosečnom platom od 30 evra, u oktobru mesecu 2000-te godine. Dakle, to su podaci, to su realni podaci. Posle šest meseci 2001. godine podaci govore da je prosečna plata 200 evra. Toliko o tom govoru, ali je ključna poruka, nema potrebe za tolikom ostrašćenosti, nervoze. To ništa dobro ne donosi i mislim da postaje zarazno, jer je mnogo produktivnije da u tišini govorimo o konkretnim i predlozima i podacima, a evo ja pokušavam da govorim argumentima i brojkama koje su dostupne svima nama. Zahvaljujem gospodine Ćiriću.

Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre, kolege poslanici, da završimo današnju raspravu u kojoj smo govorili o svemu onome što treba da ovu Srbiju povede napred. Ali, očito je veliko nerazumevanje pojedinih poslanika pogotovo koji nekako teško mogu da diskutuju opšte o ekonomskim parametrima i o želji i volji određenih struktura vlasti koje su jednostavno pripremila jako kvalitetne zakone. Da su oni kvalitetni i da zaista daju šansu budućnosti na tome jednostavno čestitaju sve međunarodne organizacije i svi politički subjekti koji zaista poštuju i koji idu ka tome da ekonomske reforme moramo da sprovedemo. Ali, ono što ću u miru i u tišini reći, a to je da mi prošlost ne možemo da zaboravimo. Ne možemo da zaboravimo da je Fond za razvoj dao garancije od 79 miliona evra za preduzeća koja nisu solventna. Ta dugovanja neko mora da vrati, neko mora da plati. Jednostavno, 2013. godine Vlada Srbije, Ministarstvo privrede, shvatili su da ovakav sistem rada koji je prethodni režim vodio kroz Fond za razvoj ispumpavajući finansijska sredstva kroz određena preduzeća, kojima je davano bez garancija, bez ikakve mogućnosti da ta preduzeća vrate te kredite, jednostavno nisu mogući. Ovaj nov koncept treba da da mogućnost da zaista se otvore preduzeća koja će imati proizvodno orijentisane programe, znači, bez nove vrednosti i proizvodnje nema napretka. Usluge i nešto što spada u deo koji se odnosi na delatnosti koje se jednostavno ne prave na ovu vrednost i ne zapošljavaju mlade ljude, više ne mogu da se finansiraju iz budžeta, odnosno ne mogu iz Fonda. Ta bojazan da postoje određeni načini na koje neće moći da garantuje Fond, jednostavno ne stoji, jer sada Fond ima prvo kontrolu u predavanju sredstava, drugo, samu kontrolu prilikom otplate toga. Ja bih vam dala jedan dobar predlog kao što radi i IBRD, a to je da da jednog mentora, odnosno referenta koji će da vodi firmu i da ga prati od samog početka pisanja projekta do trenutka kada isplaćuje sve te sate. Jednostavno ne smemo dozvoliti da bilo ko od preduzetnika sklizne u toj otplati kredita, jer i njima će biti bolje, zapošljavaće više ljudi, uzimaće nove kreditne aranžmane u kojima će oni biti sposobni da rade. To do sada nije bilo u mogućnosti. Ono što treba još reći, to je da sve ono što se odnosilo na kritike za ovakav projekat kao što je „Kostolac B“, jednostavno ne stoji. To je nešto što je započeto 2010. godine u saradnji sa velikom kineskom kompanijom, nije došlo s neba i ovaj kreditni aranžman nije došao sa neba, nego jednostavno je došlo do situacije da se radila neka predinvesticiona studija, pa investiciona studija, pa se došlo do toga da je taj projekat izuzetno finansijski opravdan i efikasan, pogotovo kod izgradnje novih objekata, a mi poslednji objekat imamo „Đerdap“, koji smo gradili kao država. Ovo će biti jedan objekat koji će nam dati praktično tu energetsku stabilnost bez koje Srbija neće moći u budućnosti da funkcioniše i time suštinski ova Vlada je pored svih ovih zakona, o Telekomu smodanas čuli dosta, pokazuje jedan visok stepen odgovornosti u kojima jednostavno svi moramo da se krećemo. Svako ko želi da na određeni način kritikuje ove vrste predloga, odnosno kroz zakonska rešenja može to da uradi na vrlo konstruktivan način, da da određene predloge koji mogu biti prihvatljivi, ali svako onaj koji koristi određeni rečnik u kome pokazuje, pre svega, neznanje ali i bezobrazluk, jednostavno ne sme u ovoj Skupštini da bude manir i ne sme da bude jedan deo koji će postati svakodnevni deo političkog života. Na kraju da citiram jednog književnika koji je rekao da godinu mogu da uspore samo oni koji nikada nisu imali hrabrost da idu vlastitim koracima. Oni koji su nekada imali vlastite korake doveli su do toga da unište ovu Srbiju.

Gospodine predsedavajući, ne može koleginica Tomić da povredi Poslovnik, već vi. Vi dovoljno znate Poslovnik, znači, vi ste povredili Poslovnik.

Pre toga mi niste dali reč, dakle… Reč ima ministar Aleksandar Antić. Pre svega, nekoliko stvari bih želeo da iskomentarišem. Kolega Arsić je naravno kao čovek iz tog kraja jako dobro upoznat vezano za Termoelektranu u Kostolcu i naravno sve to što je rečeno je u skladu sa ovim ugovorom i dokumentima koji su poslužili pre svega, kao osnov za realizaciju ovog projekta i tačno je da je period otplaćivanja projekta otprilike nekih 17 godina, a taj period dodatih 17 godina koji je pomenut je period nekih procena do kada će biti adekvatna proizvodnja uglja na kopu „Drvno“ i te procene na današnji dan kažu do 2052. godine. Međutim, ja želim da verujem da će vek i samog kopa, ali pre svega i termoelektrane biti daleko duži i iz tog razloga je jedan od projekata Ministarstva rudarstva i energetike na kome posebno radimo proteklih dana, nedelja i meseci, jeste mogućnost otvaranja novog rudnika za podzemnu eksploataciju uglja u Ćirikovcu, to je upravo sa druge strane kopa „Drvno“, jedno selo na ulazu u Kostolac i postoji zaista jedna ozbiljna studija koja kaže da bismo tamo mogli da uđemo u novu proizvodnju uglja i da bismo mogli da obezbedimo negde oko dva miliona tona uglja godišnje iz podzemne eksploatacije, uglja koji je sa većom kalorijskom vrednošću, znači kvalitetnije uglja, koji bi mogli da značajno produžimo, da kažem rok eksploatacije celog kopa „Drvno“ i samim tim rok eksploatacije same elektrane. Na tome ćemo raditi u narednom periodu intenzivno i o tome smo razgovarali i sa našim češkim prijateljima, to će biti jedna od tema mešovitog komiteta koji će biti sa Češkom u martu mesecu i mogućnost da sa češkim kompanijama koje su zaista vrhunske u oblasti rudarstva, radimo i na modernizaciji postojeće podzemne eksploatacije i na otvaranju, ponavljam, novih rudnika. Vlada Srbije zaista daje ogromne napore i pre svega je posvećena finansijskoj stabilizaciji zemlje, finansijskoj konsolidaciji javnih preduzeća, ali i ekonomskom rastu i razvoju koji su osnovna premisa programa Vlade i od premijera preko svih članova Vlade, to su nam osnovni zadaci i to je ono što je prvi plan i čemu smo potpuno posvećeni. Duboko verujem u to da će i 2015, ali pre svega 2016. godina doneti ozbiljan privredni rast i razvoj. Godina 2015. će biti godina u kojoj ćemo u potpunosti stabilizovati sve sisteme, pre svega one koji su bili ugroženi poplavama. Očekujem u 2015. godini da vratimo proizvodnju uglja na onaj nivo iz 2013. godine, tu pre svega mislim da Kolubaru, da se približimo ili dođemo do tih 30 miliona tona godišnje. To je otprilike negde sedam miliona tona više nego što je bilo 2014. godine, kada smo zaista usled poplava doživeli jednu katastrofu i kataklizmu, pre svega u oblasti rudarstva i proizvodnje električne energije i sam taj pokazatelj govori da bi smo samo u tom segmentu u odnosu na 2014. godinu ostvarili neki novi prihod koji smo 2014. godine izgubili od nekih 150 miliona evra. Otprilike tolika je vrednost te količine uglja koji ćemo 2015. godine proizvesti više u odnosu na 2014. godinu. Kada se to prevede u električnu energiju, pa sad u zavisnosti da li tu električnu energiju prodajemo na domaćem tržištu gde se ona prodaje ispod ekonomske cene ili je eventualno izvezemo u nekim dobrim aranžmanima može da poraste. Tako da, sve ovo što radimo, ponavljam, ima pre svega pun smisao u toj ekonomskoj sferi. Ukoliko u vremenu pred nama rešimo ovih još nekoliko ključnih globalno ekonomski važnih privrednih pitanja, tu mislim na Železaru Smederevo, o tome kolega Sertić naravno daleko više zna, ali ja se tome radujem kao ministar energetike, jer Železara Smederevo kada radi sa obe peći, kada radi u punom kapacitetu, to je još nekoliko procenata povećanja naše energetske potrošnje i proizvodnje na godišnjem nivou, tako da i nama u energetici treba da Železara radi. Znači, Topionica u Boru, ako uspemo da uđemo u neke strateške aranžmane i uspemo da napravimo strateška partnerstva koja će dovesti do povećanja proizvodnje bakra, kojim ćemo sopstvenim sredstvima napuniti Topionicu, to je druga strateška stvar. Treća stvar na kojoj intenzivno radimo, i danas su bili sastanci, to je vezano za aktiviranje i stavljanje u pun kapacitet hemijskog kompleksa, pre svega mislim na „Petrohemiju“, „Azotaru“ i MSK. Znači, te velike stvari same po sebi dižu našu privredu i naš BDP i to je prvi korak u odnosu na onaj zadatak koji imamo, da moramo da ostvarimo rast, a taj rast će da povuče i sve ostalo, uz čitav ambijent i set mera koje Ministarstvo privrede radi stvaranja uslova u kojima će pre svega mala i srednja preduzeća imati svoju šansu i verujem da će je iskoristiti. Na samom kraju želim svim narodnim poslanicima da se zahvalim na jednoj dobroj raspravi i zakonu koji će omogućiti da Srbija nakon više decenija dobije prvi veliki energetski objekat. Ja sam možda previše očekivao i očekivao opštu podršku za ovaj zakon, mada, kada bolje razmislim, kada od 250 poslanika samo jedan govori protiv, to je ipak visok stepen podrške ovom zakonu koji je važan za Srbiju i za njenu budućnost. Hvala. Reč ima ministar u Vladi Željko Sertić. Poštovani poslanici, želim svima da se zahvalim koji na iskren i pravi način prepoznaju napore Vlade Republike Srbije da na pravi način ekonomsku situaciju u zemlji preokrenu na bolje, da bude u cilju svih naših građana i svih onih koji žive ne samo u gradovima, nego i u ruralnim područjima, da na različite načine različitim instrumentima podržimo razvoj privatnog sektora u Srbiji. Takođe je veoma važni što ste danas većinski u ovoj sali podržali i ova dva zakona koja se tiču izmena zakona i o Fondu za razvoj koji nam je omogućio, kako sam malopre napomenuo, pokretanje proizvodnje i u „Simpu“ koji nam omogućuje ozbiljne pregovore sa „Esmarkom“ i zapošljavanje novih radnika, koji nam je omogućio pokretanje proizvodnje i u „Prvom maju“ i u svim preduzećima u kojima imamo veliki broj radnika zaposlenih. Mislim da bi njih najbolje trebalo pitati da li su srećni i zadovoljni zbog toga ili bi trebalo da ugasimo i Fond za razvoj i da kažemo – jednostavno, ne možemo da vam pomognemo ni na koji način. U toku dana sam najavio da ćemo u prvom kvartalu izaći sa velikom promenom zakona za koje smo detaktovali da je u nekim svojim primenama potrebna efikasnija, bolja i kvalitetnija ne samo zaštita privrednih društava nego i ambijent u kome će one moći da svoje pune kapacitete i performanse pokažu. Veoma sam zadovoljan time što ste razumeli da današnji zakon je posvećen i odnosi se svakako na sva privredna društva u Srbiji, ali da jeste inicijalno tema naš najveći telekomunikacioni operater, kompanija koja na ozbiljan način utiče na ekonomiju Srbije, da, „Telekom Srbija“ i veoma sam zahvalan na podršci da tu kompaniju sačuvamo u pravom ambijentu kako bi smo omogućili zaista u narednom periodu kvalitetne, dobre razgovore na temu kako i u kom pravcu u budućnosti „Telekom Srbija“ ćemo svi zajedno razvijati, ne na prečac, ne na nekim tajnim dogovorima iza vrata, nego pre svega uzimajući ponude i razmišljanje privatizacionog savetnika, ljudi, kompanija koje će se prijaviti na tom konkursu, pa ćemo kada budemo izabrali najbolju kompaniju dobiti od njih mišljenje na koji način „Telekom Srbija“ u budućnosti treba da funkcioniše, a mi danas imamo veći broj nego ikada do sada zainteresovanih velikih investicionih fondova, svetskih kompanija koje su veoma zainteresovane za jednog od najvećih regionalnih igrača kao što je „Telekom Srbija“ danas. Imaćemo prilike da na odboru o svim amandmanima koji su danas podneti razgovaramo. Svaki amandman koji ide i koji je u skladu sa ovim pravcem o kome pričam će biti usvojen. Nikada nismo gledali ko predlaže, osim svrsishodnosti svakog amandmana i rezultat koji će on napraviti na ukupnom smislu određenog zakona, tako da ćemo imati prilike da se za par dana ponovo vidimo ovde u Skupštini i da donesemo i usvojimo odluke o izmenama ova dva zakona o kojima smo danas pričali. Saglasno članu 98. stav 4. Poslovnika, zaključujem zajednički načelni jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 1. do 3. dnevnog reda. Zahvaljujem se članovima Vlade na konstruktivnom učešću na današnjoj sednici. Sa radom nastavljamo u ponedeljak, 19. januara 2015. godine, sa početkom u 10.00 časova, pretresom u pojedinostima po tački 1. do 2. dnevnog reda.